narodni poslanici, nastavljamo sa radom, i ja se izvinjavam zbog ovog zakašnjenja, ali verovatno je viša sila bila, tako da možemo da razumemo zašto ministar nije došao kako je rečeno. Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.

Dakle, kao što smo imali prilike da čujemo pre pauze, radi se o dnevnicama za službeni put u inostranstvo i ovde se sada predlaže da se za subjekte van javnog sektora, neoporezivi iznos bude u visini do 50 evra dnevno. Mi smo i tada rekli da se radi o jednoj neverovatnoj demagogije, da je celo to smanjenje dnevnica služilo tome da se narod veseli i da se vidi kako pravični premijer oduzima funkcionerima povlastice koje im nikako ne pripadaju, a zapravo oni koji jesu stradali od tog smanjenja dnevnica, nisu nikakvi funkcioneri, nisu nikakvi poslanici, koji ni nemaju dnevnice, nego su to ljudi koji su zaposleni u javnoj administraciji, to su vozači koji nekada provode ceo dan na službenom putu i tom prilikom raspolažu sa 150 dinara. To je Vojska, policija, to su svi oni koji nisu smeli imati dnevnice 150 evra dnevno ili dnevnice od 15 evra, kada je u pitanju put u inostranstvo. Umesto toga, mogli ste da štedite na drugim mestima i mi vama uporno govorimo da vi neprekidno štedite na pogrešnim mestima, dok na drugim mestima svu tu uštedu koju teškom mukom građani Republike Srbije ostvare, vi bacite te pare kroz prozor na razne svoje troškove, zato što se vaši troškovi neprekidno povećavaju, baš kao i troškovi građana, a uštede nisu nikakve, tako da mi, kao što smo se protivili smanjenju dnevnica, koje je doduše uređeno ne kroz zakone, nego kroz uredbu, tako se sada protivimo ovome i tražimo da prestanete sa takvom demagogijom i da ljudima koji ostvaruju pravo na dnevnice vratite pravo da mogu dostojanstveno da funkcionišu. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Hvala gospodine predsedavajući. Poštovani gospodine ministre, poslanička grupa Boris Tadić, SDS, ZZS i ZS je posebnu pažnju obratila na ova dva člana, na član 7. i na član 8. U članu 7. su date pogodnosti koje ima poslodavac u slučaju da zaposli nezaposleno lice. Mi smo predvideli da se umesto povraćaja dela plaćenog poreza koji je dat u stavu 1, mi smo izmeni ovaj stav 1. i predložili vam da – poslodavca oslobodite obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Mislimo da je to daleko lakše i pogodnije za poslodavca. Mi smo imali izmenu u stavu 2. a u pitanju je stav koji kaže, ko se smatra nezaposlenim licem, tako da se između ostalog kaže da je to lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno, najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom, najmanje tri meseca. Mi smo tu stavili tačku i obrisali ovaj deo u kojem se kaže – i za to vreme nije ostvarilo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja. Mislim da je nepotrebno ograničenje. Zatim smo u stavu 6. predvideli ono isto što smo predvideli i u stavu 1. da – poslodavac ima pravo na oslobađanje obaveza plaćanja dela doprinosa. Ono što je najbitnije, mi smo posle stava 6. dodali stav 7. u kojem smo predvideli da poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem koje je mlađe od 30 godina, starije od 55 godina ili samohrani roditelj, ima pravo na uvećanje stope iz stava 6. ovog člana za još 15% Vi ste naš amandman odbili sa obrazloženjem da se ne prihvata, obzirom da se predloženo zakonsko rešenje odnosi na preciziranje postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koja podrazumeva povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade itd. Naš je cilj je bio da ovaj član zakona poboljšamo, da doprinesemo, da ga unapredimo i mislimo da je naše rešenje daleko bolje i po poslodavca i po nezaposlene, pa vas još jednom molim da razmislite i prihvatite ovaj naš amandman. Hvala. Reč ima narodni poslanik Zoran Antić. Dame i gospodo, na jednoj temi smo koja je i politička i nema sumnje da je Vlada, skupštinska većina uvek zainteresovana da omogući što lakši rad preduzetnicima, ali s druge strane, moramo da budemo svesni da izvesni prihodi poreski moraju da se uberu u državnu kasu i od toga zavisi kvalitet života, od toga zavisi i prosveta i zdravstvo i mnogo toga u državi Srbiji. Ono što je intencija Vlade bila, to je da se svima onima koji su spremni da zaposle dva zaposlena u narednom periodu, a misli se na mala i srednja preduzeća, preduzetnike, to je neka mera koju smo imali do sada, omoguće da nastave sa tim olakšicama i u narednom periodu, sve do kraja 2017. godine. Dokle god se potpuno ne uredi ili ne reformiše kompletan poreski sistem, ne možemo tako olako da idemo sa nekakvim oslobađanjima, jer bi te prihode koji se predlažu ovakvim nekim rešenjima, kolega iz opozicija, morali da nadoknadimo na neki drugi način. Sasvim sigurno, nama je potrebna jedna ozbiljna poreska reforma da bismo našli sebe. U ovom trenutku kada smo ipak, i Vlada i ministarstvo, opterećeni sprovođenjem reformi i fiskalnom konsolidacijom, svesni da, iako smo u 2015. godini uspeli da izbegnemo otpuštanje zaposlenih iz javnog sektora, u 2016. godini to neće ići tako lako. našla snage i našla ovaj model koji bi eventualno one zaposlene iz javnog sektora mogla da prebaci u privatnu privredu i da im u svakom slučaju olakša egzistenciju, tako da mislim da ovaj zakon prati Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, gde isto tako imamo smanjenje ovih obaveza, koje plaćaju privatni preduzetnici i da je rešenje koje je Vlada predložila mnogo primerenije, a mi možemo da se utrkujemo sa nekakvim olakšicama, ali na žalost ova država u ovom trenutku nije sposobna da izađe sa tolikim poreskim olakšicama, koliko predlažu neke kolege. Lako je biti opozicija, a teško je biti vlast, i na nama je da sačuvamo finansijski sistem i da izbegnemo krizu duga, smanjimo deficit i održimo stabilnost kompletnog sistema. Hvala. Hvala. Ja i dalje stojim, mislim da je stimulativnije za poslodavca da zna da će imati poreske olakšice i da je bitno da ga država svojim rešenjima blagovremeno obavesti o tome i omogući im da imaju poreske olakšice. Ja bih zaista volela kada bi ministar mogao da mi odgovori na ovo naše pitanje. Ja uopšte ne znam šta je sporno u tome da se u ovom članu Predloga zakona omogući ljudima koji su u grupi teško zapošljivih, misli se na one preko 55 godina, misli se na one do 30 godina. Tako da bihja volela od gospodina ministra da čujem šta je sporno u ovom našem amandmanu? Hvala. Izvolite, gospodine Božoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri i poštovani gosti, ono što jeste za nas važno kao i u ovom članu 6. mislimo da je veoma bitno da se oslobodimo one najbrutalnije demagogije koju često imamo prilike da slušamo i gospođa Branka Karavidić je iznela jedno rešenje i mislimo da je celishodnije u odnosu na ovo. Mi smo predvideli da se ovaj član briše kao i svi ostali članovi, kao vid našeg protesta s obzirom da smo o 74 zakona raspravljali kroz svega nekoliko desetina minuta. I smatramo da je veoma loše kada stoje one stvari od strane države koje se tiču na primer onih koji se vode kao nezaposleni. Pa, u tih šest meseci ukoliko se jedan dan ne javi da neko nezaposlen, on gubi taj status i on samim tim gubi onda neka druga prava, čim ga nema u evidenciji i država njega smatra daje svoj problem rešio. S tim u vezi, imamo 55% mladih koji su nezaposleni i često se npr. dešava to da od 250 ili 80 hiljada njih tamo na birou, imamo još toliko koji jednostavno ili ne mogu ili neće ili jednostavno nisu u skladu sa zakonom u mogućnosti da se prijave na biro. To je veoma loše iako ovaj član u velikoj meri, reguliše mnogo bolje nego sada određene stvari, tu se slažem sa gospodinom ministrom. Ali, s druge strane moramo da vodimo računa i o ovim drugim stvarima koje otežavaju svakom ko je nezaposlen. Da li će ga država tako tretirati ili ne, to nije predmet ovog zakona, ja se s tim slažem, ali je između ostalog tu trebalo da bude možda i ministar za rad koji, hajde, ne bi nam rekao ništa novo nego da je to tako svuda u svetu, ali nije. Eto, to je ono što je zapalo nama za oko kao predstavnicima opozicije. Hvala uvaženi predsedavajući. Nadam se gospodine predsedavajući da ni vi niste razumeli šta se od prethodnog govornika nudi da se nešto poboljša, osim da je neophodno sve brisati, a kao što smo videli i u bliskoj prošlosti, sve što je dobro postoje neki koji žele da to obrišu. Videli smo kako je to bilo u njihovo vreme, koliko su brinuli o mladima, ali nije kasno, uvaženi predsedavajući. Oni imaju i šansu ovog trenutka da u AP Vojvodine zaposle na desetine hiljada mladih, ali ne Upravu AP Vojvodine, nego da naprave realan prihod u smislu da daju olakšice investitorima, da podignu privatni sektor, pa da na taj način zaposlimo mlade ljude. Međutim, ovo je jedna u nizu demagogija da kada ste imali sve vreme ovog sveta niste učinili ništa, a danas kada nudite dobre primere koji mogu doprineti da imamo bolja rešenja i bolje podsticaje, njima to ne valja. I niko ne kaže, da se nešto što se usvoji u vidu nekog zakona, može preko noći sprovesti u delo i da to da odmah benefit u prvih mesec ili dva dana, ali ako imate poreske olakšice za zapošljavanje, gde na svakog novog zaposlenog vi umanjujete porez na zarade, odnosno vršite povraćaj poreza od 60%, 65%, 75%, u zavisnosti od broja zaposlenih, ja mislim da je to prvi korak ka tome da omogućimo pre svega da ljudi koji imaju zaposlene prijavljuju svoje zaposlene, da ono što se zove siva ekonomija prelazi u legalne tokove, da bude transparentno, a u krajnjoj instanci to nam onda pravi dobre bilanse koji će se pokazati u svim statistikama kada se preseci budu pravili. Ja mislim da je ovo dobar put i da Vlada Republike Srbije je požrtvovana u cilju da se omogući što bolji uslovi koje naravno možemo da omogućimo a da država nema štetu od toga, da pokušamo na sve moguće načine da smanjimo broj nezaposlenih u našoj zemlji. Ja bih podsetio građane Srbije i to je veoma važno da znaju, da je nezaposlenost 2008. godine u Srbiji bila 14,5%, posle velikih stručnjaka i velikih reformi i onih koji su posedovali ogromnu hrabrost da iste „sprovedu“, mi smo došli u situaciju da imamo 25% nezaposlenih u 2012. godini. Danas je ta nezaposlenost po statistikama manja. Da je idealno, nije idealno. U većoj meri broj nezaposlenih koji se smanjuje jeste, jer smo ovakvim odlukama, zakonima, propisima, omogućili da ljudi budu prijavljeni, da budu legalizovani na svom poslu i to jeste obaveza države. To jeste želja svih mladih ljudi koji rade u Srbiji u privatnom sektoru, da imaju doprinose, da budu prijavljeni, da im niko ne daje novac na ruke, a da ih vode na minimalac, itd. To je bitka koja se ne dobija preko noći, ne dobija se ni za mesec dana ni za dva meseca. Nešto je u našem mentalitetu, uvek smo znali kako zakon može da se zaobiđe. Još od devedesetih godina je to bilo poznato, ali mislim da polako i sigurno država pravi jedan sistem koji je održiv i koji posle moramo svi da čuvamo kada on bude, nikada ne može naravno biti sigurno idealan, ali kada bude daleko bolji nego što je bio pre. Zato, želim da čestitam Vladi Republike Srbije, želim da čestitam gospodinu Vujoviću što se na sve moguće načine bore da nam brojevi budu što bolji, jer to jeste objektivni pokazatelj kakvo je stanje u Srbiji, a stanje u Srbiji nije idealnoi to nikada niko nije rekao, ali je daleko bolje nego što je bilo. Ono što je još važnije i to građani prepoznaju, a to možete videti i u razgovoru sa njima šta o tome misle, danas imamo Vladu Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji pošteno, odgovorno i savesno radi svoj posao i to niko ne može da zameri, to ljudi prepoznaju, znaće i umeju da cene.

Zahvaljujem. Ovo je jedan u nisu tih naših protestnih amandmana, evo zašto želimo da se briše, zato što jedino što zante da radite je da namećete građanima nove namete, a ono što čak i deluje kao da je dobro, jednostavno nije dovoljno dobro zato što bi moglo da bude mnogo bolje. Mi želimo da oni budu oslobođeni poreza. Mi smatramo da vi za to morate naći pare, za to morate imati pare. Mi čak smatramo da treba da se preuzme obaveza da se svaka mlada osoba koja je završila fakultet, magistrirala, masterirala ili doktorirala, zaposli u periodu od šest meseci nakon magistriranja, diplomiranja, doktoriranja ili masteriranja i da država oslobodi tog poslodavca koji će zaposliti takvu osobu, apsolutno svih doprinosa i svih nameta na plate i doprinose. Za to da bi se uradilo u roku od šest meseci je potrebno manje od 100 miliona evra. Mi samo na ovoj sednici imamo predlog zakona o kom ćemo i te kako govoriti, kojim vi preuzimate 200 miliona evra, samo jednog javnog preduzeća i to stavljate na račun građana Republike Srbije. Drugi problem sa ovim, o tome ćemo govoriti i u narednom amandmanu, jeste koga vi tretirate kao nezaposlenog. Kada se govori o tome kako nezaposlenost pada, to je još jedna od vaših bajki, mislim da građani Republike Srbije nemaju nikoga u svom okruženju ko je u poslednje vreme našao posao, a da nije član SNS, ali sve je, kako reče, prethodni govornik, u cilju toga da brojevi izgledaju dobro. Dok vama brojevi izgledaju dobro, građani žive sve gore i gore, ali to i sami znaju. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovičić. Hvala uvaženi predsedavajući. Naravno da ne možemo da prihvatimo ovakav amandman, ali ono što je meni kao građaninu Republike Srbije zasmetalo, kada kažu – morate da nađete pare. Da, treba da se nađu pare, ali ja mislim da pare je neko uzeo i ja pozivam ljude sa druge strane da te pare vrate. Kada govorimo o nezaposlenim mladim ljudima i podsticajima za zaposlenja, samo vratite ono što ste uzeli iz Razvojne banke Vojvodine, iz Fonda za kapitalna ulaganja, vratite ono što ste uzeli deci koja su ometena u razvoju kada ste trebali da izgradite dvorac Heterlend, a uzeli ste pare, ostavili ste rujinu. Eto,vratite to, i para će biti. Neka vrati nešto gospodin Elezović. Malo neka vrate i oni koji sada više nisu u vašoj stanci nego u nekoj drugoj, pa malo neka vrati Miroslav Mišković. Imate vi tu listu koja je dugačka. Neka svi vrate po malo, i biće, biće novca. Znali ste samo da uzimate, nikada ništa niste dali. Dok je imalo šta da se uzima, vi ste uzimali. Gospodin Pajtić uzima i danas, ali zato kad toliko uzima, kada ništa nije dao narodu, normalno da ima izvanrednu ideju, gospodine predsedavajući, a to je da se bojkotuju izbori. Zamislite kada imate takve rezultate, mislim da je to najbolje rešenje da bojkotujete izbore, da kažete da je u Srbiji nepravda što polovina građana podržava politiku Aleksandra Vučića, jer naravno ako izađete na izbore, rezultati će biti katastrofalni. Zašto? Zato što ste 10 godina unazad zavlačili ruku građanima u džep, pa zbog toga nemaju ni penzioneri, nemaju ni mladi ljudi koji su nezaposleni.

Gospodine predsedavajući, prekršen je član 106. stav 3. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Iz poslaničkih klupa narodnih poslanika bivšeg režima dobacivali su da moj uvaženi kolega Jovičić lupeta, i to iz razloga što ih je podsetio za sve ono što su radili dok su bili na vlasti, što se stopa nezaposlenosti povećala za 10%, što još uvek AP Vojvodina ne funkcioniše kako treba, što još uvek Grad Beograd na celoj svojoj teritoriji, odnosno na teritoriji gradskih opština, gde su još uvek na vlasti, ne funkcioniše kako treba.

Čini mi se da ih to najviše boli, jer oni jedino što najviše vole, vole više od Srbije, vole više od bilo čega na svetu, jeste novac. Kada im zatražite novac koji oni smatraju svojim, tada nastaje najveći problem. Inače, jako lako kažu – nađite 100 miliona evra, pa to je sitnica. Vidim da su mnogo lako u budžetu nalazili 100 miliona evra. Ja smatram da nije bilo povrede Poslovnika. Praksa je ovde dobacivanja, ali morate priznati da je Jovičić u svojoj raspravi otišao malo van teme.

Pored pažljivog slušanja i najbolje namere da razumem ovaj amandman, nisam to u stanju. Možda će naši gledaoci i poslanici razumeti. Ovim izmenama u članu 7. stav 3. precizira se ono što je već bilo u zakonu. Znači, umesto teksta – osim u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica, samo se precizira – osim u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Znači, one odredbe zakona, nego se precizira – koja se odnosi na istu vrstu olakšice po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem. Ovde apsolutno nema nikakve novine, sem preciziranja formulacije u tekstu. Prema tome, nikakvih novih opterećenja nema, nikakva nova sredstva nisu potrebna, već je ovo samo olakšavanje primene zakona našim kolegama. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Zahvaljujem. Članom 8. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana dodaje se član 21d, koji ima devet ili više stavova i u svim tim stavovima se definiše šta je poslodavac, šta se smatra novozaposlenim licem, šta je poreska olakšica i vremenski periodi kada se to novo pravo, odnosno obaveza, ako je olakšica obaveza, uvodi. Dakle, poslodavcem se, u smislu prvog stava ovog člana 21d, smatra pravno lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica i ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćeno zaključno sa 31. decembrom 2017. godine, pri čemu se preduzetnikom smatra lice koje je upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ja ću se zadržati samo na ovom stavu, jer smatram da ceo član nije dobro definisan, osimšto istovremeno na dva mesta definišete šta je poslodavac. Dakle, prvo kažete da je pravno lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo razvrstava u mikro i mala pravna lica, pa zarez, kao i preduzetnik koji zasnujeradni odnos sa najmanje dva nova lica, a onda na kraju, pri čemu se preduzetnikom smatra lice upisano u registar kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ko bi se inače smatrao preduzetnikom? Neću druge stavove. Ovo će biti dovoljno da se čuje, pa da se razume, da kada podnosimo amandmane kojima tražimo preciziranje stavova, to je zato da bi bilo jasne primene zakona ili kada podnosimo amandmane da se briše, znači da imamo celu drugačiju politiku poreskih olakšica koje smatramo dobrim za novozaposlena lica. Član 8. naravno da treba da ostane i ne treba da se briše. Kako god da normirate i kako god da definišete, suštinski se radi o jednom novom mehanizmu koji se uključuje i kad dođe do poreskog obveznika, on u stvari ima odbitak od poreza na dohodak 75% i odbitak od osnovnog socijalnog osiguranja od 75% Za malu firmu koja zapošljava jednog ili dvoje po prvi put u istoriji Srbije, a u članu 7. smo proširili to pravo od 1. jula 2016. godine na decembar 2017. godine da svi mali preduzetnici, male radnje imaju pravo da uplate državi manje 75% poreza na dohodak, odnosno poreza za obavezno socijalno osiguranje. To je fiskalni teret, odnosno umanjenje prihoda za budžet Republike Srbije. Ako to nije dobro i ako to ne podstiče zapošljavanje i ako neko ima nešto protiv toga, onda se mi razlikujemo. Opšti i zajednički interes svih nas, kada prođe fiskalna konsolidacija ili ova štednja, kako god, mora da bude da se porezi koji se tiču poreza na rad i opšti porezi na potrošnju umanjuju. Mi ovo činimo u trenutku kada nam se čini da možemo da izdržimo u budžetu da imamo ova umanjenja, kao što smo kada smo donosili pre godinu i po dana zakon definisali da to bude samo polovina 2016. godine, danas kažemo, zbog dobrih makroekonomskih rezultata i malog deficita u budžetu koji imamo, da ove mere možemo da izdržimo zato što predviđamo da će u 2016. i 2017. godini biti dovoljno novca, jer ove mere koštaju budžet Republike Srbije i direktno utiču na povećanje zaposlenosti, odnosno na povećanje lične potrošnje preduzetnika i svih zaposlenih za 75% Da li je to dovoljno? Nije, ali je svakako pomak i mali pomaci u ovim teškim ekonomskim vremenima su napredak. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, ja se nadam da ću sada biti jasnija. Fokus ovih naših izmena je u prvom stavu ovog člana. Dakle, da skratim, poslodavac koji zaposli jednu ili dvoje lica ima pravo na povraćaj poreza na zaradu u iznosu od 75%, najkraće rečeno. Vi ste u tom istom stavu rekli da za novozaposleno lice se porezi, znači, ta umanjenja važe za sve one koji su zaposlili novozaposlena lica i isplaćuje se zajedno sa 31. decembrom 2017. godine. Naš predlog je da taj poslodavac koji prvo mora celokupnu sumu poreza da uplati državi i da kasnije čeka povraćaj, ima drugačiju vrstu olakšice. Znači, na samom startu da ima oslobođenje, odnosno oslobađanje ove obaveze u iznosu od 75%, da budem potpuno jasna. Predviđamo da je taj period ne traje do kraja 2017. godine, nego da traje u periodu od dve godine, jer je daleko lakše za poslodavca, koji, recimo u polovini 2016. ili krajem 2016. godine zaposli jedno ili dva lica da zna da će imati tu vrstu povlastice u naredne dve godine, a ne u godinu ili godinu i po dana. Te vas još jednom molim da pogledate ovaj naš amandman, jer mislim da je to stimulativno i za poslodavca, naravno i omogućava da se veći broj ljudi zaposli. Nadam se da Vlada čiji ste vi ministar finansija, ne vodi računa samo o brojevima, nego i o građanima. Hvala. Kao i sa ostalim članovima, predložili smo da se obriše kao ceo zakon. Iz prostog razloga što ovde konstantno pričamo o podsticajima za zapošljavanje, o mogućnosti da neko ko nema posao, taj posao dobije lakše, a da li ima novih radnih mesta, to nije na kraju pitanje Vlade Republike Srbije. I Vlada Republike Srbije na to ne odgovora, nego hajde mi da ovde napravimo dva, tri zareza da promenimo, da ubacimo nešto što je očigledno olakšica, a da li ima novog radnog mesta, kao takvog, apsolutno o tome ne govori niko. Malopre je izašla vest da je 54 hiljade malih i srednjih preduzeća u Srbiji blokirano, 54 hiljada malih i srednjih preduzeća.

To je sada nestalo u poslednjih nekoliko godina, od 2008. do 2012. godine, ili je to nestalo devedesetih godina, kada su ovde neki imali neke drugačije dresove? Dakle, imamo veliki problem, 55% mladih je nezaposleno, mi želimo da se to njima suštinski olakša to tako što će im država makar godinu dana plaćati prosečnu platu i poreze i doprinose i dati im mogućnost da na tržištu rada steknu izvesno iskustvo, radno iskustvo kako bi mogli dalje da nastave da se bore u Srbiji, da ne idu van zemlje. A da mi pričamo o podsticajima za zapošljavanje ili o određenim olakšicama koje pruža ovaj zakon, a nemamo radnih mesta i bez radnih mesta, to je čista demagogija. To je ono – oduzeću vam dnevnice i oduzećemo vam rotacije i onda će u Srbiji svi živeti bolje. Nema od toga boljeg života.

Hvala uvaženi predsedavajući. Naravno da ne možemo da prihvatimo amandman koji govori da se ceo zakon briše, ali bih hteo da dodam što se tiče rotacija. To je samo odnos države prema građanima. Mi znamo kako je to bilo ranije, koliko je bilo službenih automobila sa rotacijama, gotovo sve sekretarice bivših ministara su mogle da koriste rotacije, službena vozila, da se bahato i osilno ponašaju. Praksa sa tim je završena. Kada govorite o blokadama firmi, verujem da je firma „Gardi“ gospodine uvaženi predsedavajući, blokirana. Kako i da ne bude blokirana, kada je milion i po evra plaćeno, a ništa nije urađeno. Takvih sigurno firmi ima dosta, koje su bliske gospodinu Pajtiću.

Šta to znači da date nekom sredstva, neka je to pretpostavimo 100.000 evra, a bilo je i više, da razvije svoj privatni biznis, da vrati novac državi, naravno i određene kamate i da posle to što su vratili se da nekom drugom da se nešto razvija. To tako treba da funkcioniše u normalnom svetu. Međutim predsednik upravnog odbora istih ti fondova, gospodin Pajtić je imao drugu praksu. Vi sada uvaženi predsedavajući meni date kredit od 100.000 evra, obrnete pare i ja vam vratim 143.000 četkica za zube ili vam vratim sifone. Tako se radilo i tako se radi kada gospodin Pajtić odlučuje u ovoj zemlji. Kome će da da sredstva i kako će ta sredstva da se vrate, a mi sa četkicama za zube ne možemo ništa da uradimo, niti bilo koga da zaposlimo, sa sifonima još manje. Zato nemojte vi da pričate o nezaposlenosti. Vi imate pokrajinskog premijera koji danas ima šansu da dovede veliki broj investitora i kada ide van granica naše zemlje, osim što opanjkava i sve najgore priča o svojoj državi, bilo bi bolje da napravi neki aranžman da neko ovde dođe, uloži novac i zaposli radnike. To je njegova obaveza. Zbog toga su ga ljudi birali 2012. godine, ali su ubrzo videli nesposobnost, neodgovornost da je izuzetno podložan korupciji i zbog toga kazna u politikom smislu će stići na sledećim izborima. Obaveza tog čoveka nije da više sedi u Vladi u senci, iako ne znamo gde se predstavništvo iste nalazi, nego da se bori za svoje građane, da se bore da privuče investicije i da zaposli ljude. Time završavam gospodine predsedavajući i za razliku od toga Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem svakodnevno se bori da se što više auto-puta izgradi u našoj zemlji, da se što više fabrika otvori i da imamo što manju nezaposlenost i da imamo cilj.

Vidim da je jedno veliko i značajno raspoloženje u klupama preko puta. Očigledno je da ima puno razloga zbog svih ovih uspeha, ali je vrlo važno da na pominjanje mladog kolege i pitanje, pošto ovde sede i stomatolozi i daju odgovor na jednostavno pitanje, pošto ste se pitali čemu služi četkica za zube. One služe za pranje zuba. Mislim da je i važan odgovor na ovo što stalno pominjete i ovo što su stalne prozivke prema svima iz DS, a posebno prema predsedniku stranke. Onako kako su bile prema prethodnom i kako ste mu posvetili nekih 150 naslovnih strana sa napadima, a da onog trenutka kada više nije predsednik više nije najveći kriminalac u Srbiji, sada prozivate gospodina Pajtića. Tako ćete prozivati i svakog sledećeg predsednika DS. Mislim da je važno da jednom kažete, posle tri i po godine, pošto imate svu vlast u ovoj državi, pošto najavljujete hapšenja, pošto imate sve mehanizme vlasti, mislim da je važno da se bavite institucijama, da jačate te institucije i da bez ovakvih prozivanja, bez bilo kakvih argumenata radite svoj posao, jer očigledno je da su odgovori jedino krivične tužbe na ovakve nezasnovane optužbe koje slušamo iz dana u dan. To pokazuje o vašoj odgovornosti i vašoj spremnosti da investirate u institucije. Mislim da je taj pristup upravo ono što najviše blokira Srbiju i sve one kreativne ljude koji su spremni da urade nešto za ovu zemlju. Gospodine predsedavajući, mislim da se ne kaže nezasnovane, nego se kaže neosnovane, ali dobro. Moj uvaženi kolega i prijatelj, Aleksandar Jovičić nije urednik ni vlasnik nijednih, ni dnevnih novina, niti bilo kojeg medija, kao uostalom i niko iz SNS, za razliku od sada već bivšeg, a oni se tako brzo menjaju, predsednika DS koji je bio vlasnik nekoliko pisanih medija. Tako da, ova malopređašnja opaska - vi ste pravili neke naslovne strane, upućena mom kolegi Jovičiću, zaista nije na mestu i verujem da je više odraz onoga što vidite kada se pogledate u ogledalu. S druge strane, kada predlagač amandmana, gospodine predsedavajući, govori u Narodnoj skupštini, ili u medijima, ili obrazlaže amandman, ili predlog zakona, ili bilo šta, rejting SNS skače u nebesa.

Zato što su količinu neistina i količinu političke mržnje kojom nas sve ovde obasipa ljudi u Srbiji davno prepoznali i ljudi u Srbiji to jasno nagrađuju, odnosno kažnjavaju. Pa, pošto na Vračaru, gde se nalazi većina imovine i većina investicija, ugostiteljskih objekta, istina, mladog kolege, nema novih investicija, ne možemo fabriku da pravimo u Starom gradu, iako se trudimo da se i u Beograd dovedu investicije… Evo, sada ćete videti, vrlo brzo ću povezati sa amandmanom, ali moram da povežem i sa jednim od prethodnih govornika. Pa, kada je rekao da ne vidi radna mesta, ja bih voleo da ode u Smederevo, pa da pogleda PKC-e Smederevo, investicija osam miliona evra, 1500 zaposlenih. Ja verujem da je tih 1500 zaposlenih malopre aplaudiralo predlagaču amandmana, jer eto govori istinu.

Blizu, obići će. Pa, da obiđe Suboticu, da obiđe Koceljevu, da obiđe „Strejt“ u Staroj Pazovi od 12 miliona evra i 150 zaposlenih.

I to je blizu. Može da ode, evo, tu su moje kolege iz Novog Sada, verujem da će gospodin Žarko Mićin biti dobar domaćin, da obiđe sve ono što radimo i pripremajući se za investiciju „Lir“ Kompanija „Lir“ od 17.000.000 evra i 2.000 zaposlenih.

U početku znate da sam reagovao, ali posle je navodio primere gde je sve i koliko ljudi zaposleno, imajući u vidu vašu diskusiju na ovaj amandman. Vi ste podnosilac amandmana i imate pravo da se javite ponovo. Izvolite po amandmanu, ako hoćete? (Ne) Hvala. Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Da li neko želi reč? (Da) Izvolite, Aleksandra. Mi bismo ovaj predlog gospodina Babića rado prihvatili, ali zakon zabranjuje da se u tim firmama daju ove olakšice, zato što se lepo kaže da ove vaše lažne investicije, zbog kojih se Srbija zadužuje, a plaćaju građani Srbije, ne spadaju u ovu grupu investicija i u ovu grupu privrednih subjekata gde se poslodavci oslobađaju od dela poreza na plate i naknade. Evo, recimo, spomenuli ste Novi Sad. Divna tema, divna investicija „Lir“, za koju Novi Sad daje 4 milijarde dinara, milijardu dinara za opremanje zemljišta i tri milijarde dinara za izgradnju hale, daje zemljište od 12,5 miliona evra, a „Lir“ će, dragi gospodine Babiću, zamislite, u narednih 10 godina u budžet grada da uplati milijardu dinara. To znači da će Novi Sad za 40 godina biti na nuli kada je u pitanju ova investicija, pa vi vidite kako je odlična investicija, i to bez zemljišta koje vredi 12,5 miliona evra. Osim toga, taj bajni „Lir“ raspisuje konkurs za 1000 zaposlenih, gde je jedan jedini uslov da se neko zaposli da može da stoji osam sati. To znači…

Sada vi izgleda predlažete da čak i taj poslodavac koji dobija 30.000 evra po radnom mestu i isplaćuje minimalce zaposlenima, da i on bude oslobođen dela poreza na doprinose i zarade. To prosto, ja ne znam, dajte bilo kome sa ulice 4 milijarde dinara da vidite kakav će investitor da bude i da vidite kako će uspešan privrednik da bude. Ono što razlikuje naše politike, ono što je od suštinske važnosti, gospodine predsedavajući, nama je važno da Novosađani rade, nama je važno da se ljudi i iz Novog Sada i iz Vojvodine i iz Srbije zaposle, da mogu da rade za platu, da mogu tu platu da odnesu kući, da mogu da školuju svoju decu, da mogu da imaju egzistenciju, svi oni ljudi koje je politika predlagača amandmana ostavila bez posla. Ako vam smetaju takvi investitori, a zamislite ne smeta Mile Jerković investitor. Zamislite, Darko Šarić je bio predstavljen kao super investitor u Vojvodini. A koga je on zaposlio? Kome je on sreću doneo, on i njemu slični? Za razliku od predlagača i politike predlagača amandmana, da, previćemo hale, pravićemo pogone, krov nad glavom. A gde ste vi potrošili milion i 200 hiljada evra? Gde je „Heterlend“ Gde je dom za decu ometenu u razvoju? Za milion i 200 hiljada evra, toj deci i njihovim porodicama, njihovim roditeljima ostala je jedna metalna tabla, tabla sa slikom onoga kako je to trebalo da bude, a novac potrošen. Šta je sa tim novcem? Šta je sa „Tesla bankom“ Šta je sa Fondom za kapitalna ulaganja? Šta je sa drugim bankama koje ste upropastili, koje su građani iz budžeta Republike Srbije morali, odnosno da nadoknade te štete koje ste napravili? Šta je sa tim? To je mnogo više od četiri milijarde dinara. Da, dajemo i daćemo četiri milijarde dinara, ali će 2.000 Novosađana, 2.000 ljudi koji žive u Vojvodini imati svoju budućnosti, imaće svoju egzistenciju, za razliku od vaše politike koja je bila samo za vašu egzistenciju i za vašu budućnost. Ne, mi radimo za budućnost građana Srbije.

Prema tome, mislim da stvarno nemate pravo na repliku. Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i zajedno Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovan Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 10. amandmane su zajedno podneli su narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovan Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i zajedno Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovan Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite. Zahvaljujem. Član 11. menja član 40. tako da se reči: „kiosk u prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu“ zamenjuje rečima: „kiosk u prikolici ili sličnom objektu“ Osim što je zanimljiva ova jezička svedenost, dakle, razlog zašto montažni ili pokretni objekti su izbačeni iz teksta, zanimljivo je i zamena reči: „kiosk u prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu“ samo „kiosk, prikolica ili sličnom objektu“ Da postoje objašnjenja unutar samog člana, bilo bi jasno šta je osnovni motiv zakonodavca da izostavlja montažni objekat, ako je montažni objekat bio problem zbog toga što je realnost donela to kao problem, onda bismo razumeli. Ali, kada ostavite reči: „sličnom objektu“ onda ostavljate mogućnost i to je ono što se radi iz člana u član. To je ogroman problem naših zakona, odredbe koje se mogu tumačiti uvek nađu tumače. Kada odredbe koje se mogu tumačiti nađu tumače, onda tumači nađu razloga da prave nepravdu, jer za jednog koji pristupa tumač, tumači na jedan način, a za drugog na drugačiji način i to je nedostatak vladavine prava koji je dosta vidljiv i koji građani osećaju kad god imaju kontakt sa odredbom koja je nedovoljno jasna. Dakle, to je naša namera da, kao i u prethodnom slučaju, kada smo tražili da postoji horizontalno povezivanje da ministarstva sarađuju, da se pročišćavaju pojmovi u zakonu, da ne bude zakon u kojem jedan pojam znači jedno, u drugom znači drugo, i da nismo većina nas koja je pred bilo kojim organom javne vlasti i pred nekim ko te odredbe tumači na sebi svojstven način. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. Dakle, šta je suština kada su u pitanju naši amandmani koji traže brisanje celokupnog zakona. Pre svega iz protesta i nepostojanja i nespremnosti vladajuće većine da o svakom zakonu zaista raspravlja onako kako dolikuje prema građanima Srbije, ali u redu, sada smo na jednoj temi i na jednom članu koji vrlo neprecizno definiše montažne objekte, prikolice. Da li je to nešto slično dalje štand, pošto u poslednjih nekoliko meseci, ili da kažem, već godinu dana, takvih primera ima i mnogi se pozivaju na rupe u zakonu, i mnogi se pozivaju na različita tumačenja u okviru tog zakona. Ko su ti ljudi koji drže upravo ovakve objekte iz ovog člana na području npr. Savskog amfiteatra? Ko su ti koji mogu da od štandova za promociju naprave restorane? Pa, da li je onda ovaj zakon koji se primenjuje na restorane ili na zakon koji se primenjuje na štandove? Da li oni koji su vlasnici restorana i vlasnici montažnih objekata na Savamaloj i na Savskom amfiteatru, podležu ovom zakonu ili ne podležu? Ili kažu evo nešto i slično? Dakle, samo za uzak krug vrha SNS važi jedno tumačenje, ali za sve ostale i slične, važi i za ostale građane drugačije tumačenje. E, u tome se radi da li je zakon precizan ili ne, jer možemo u svakodnevnom životu da nađemo milion primera kako se ovakve manjkavosti koriste od strane pojedinca samo da bi zaštitili, ili da bi zaštitili neke svoje finansijske interese. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala uvaženi predsedavajući.

A dok se prethodni govornik bavi prikolicama i istražuje gde je koja prikolica, ili koji štand, ja moram podsetiti prethodnog govornika da je on ujedno i predsednik Gradskog odbora jedne stranke, koja gotovo ništa nije uradila na novim zapošljavanjima u Beogradu. A meni je, predsedavajući, kada pričamo već o investicijama, novim radnim mestima, puno srce što će u Obrenovcu biti izgrađena fabrika „Meita“, za proizvodnju autodelova, koja će praviti autodelove za BMV, Ford, Reno, Krajsler, investicija je 60 miliona evra za jednu beogradsku opštinu, opštinu Obrenovac, gde će se zaposliti 1.400 ljudi. Zašto to govorim uvaženi predsedavajući, to jeste obaveza gradonačelnika, to jeste obaveza i predsednika opštine, ali ja živim na opštini Palilula, Beogradskoj opštini, gde DS ima vlast, od 1997. godine, nikada, od kako znam za sebe, nismo videli ni jednu jedinu investiciju. I na Karaburmi, Višnjičkoj Banji, Borči, Ovči, Padinskoj skeli, Kovilovu, Besnom Foku, Jabučkom ritu, nigde nismo videli ni jednu jedinu investiciju, ali je bitno da se ustanovi gde je koja prikolica. I, to vam samo govori kakav je odnos prema ekonomiji, prema investicijama, prema novim radnim mestima, da je najlakše nešto obrisati, ali gospodo, stvorite nešto, nemojte uvek da brišete. Pokušajte nešto da stvorite. Očekujem da opština Palilula dobije takvu investiciju, i pozivam gospodina gradonačelnika, Sinišu Malog, da omogućimo uslove da se ljudi sa Palilule, Surčina, Starog Grada, svih opština u Beogradu, zapošljavaju. To je naš cilj. Da bismo to postigli, gospodine predsedavajući, prvo moramo sve investitore jednom dobrom ekonomskom, diplomatskom politikom da ubedimo da ih više u Srbiji niko nikada neće reketirati, da više niko im neće tražiti bilo šta, da bi im neko nešto omogućio. Mi smo to počeli da radimo, da vraćamo poverenje u onoga ko želi da investira kako spolja tako i iz naše zemlje, da omogućimo sve olakšice koje su u našoj moći i mogućnostima da bi ljudi dobijali šansu da razvijaju svoj posao i da zapošljavaju ljude. Još jednom ponavljam, kada jedan Obrenovac dobije investiciju od 60 miliona evra, nađite mi tu investiciju koja je bile pet puta manja a da je gospodin Pajtić doveo. Ovde smo malo pre čuli, ako nekom date četiri milijarde dinara sa ulice, videćete kako je dobar investitor. Pa Pajtić je za ove 10 godine uzeo četiri milijarde evra, pa smo videli kako zna da uzme te pare u svoj džep a da ne upotrebim neki drugi termin, jer toliko sam se uplašio njihovih tužbi da, ne znam, neću najverovatnije noćas moći da spavam. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Član 12. menja član 41. i u celini govori, u suštini o paušalnom oporezivanju. Šta su novine? Novine su da polazne osnovice iz stava 2. koje su za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama, saglasno stavu 1, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom, ostvaren u Republici, opštini, odnosno gradu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje paušalni prihod. Mesto na kom se radnja nalazi, broj zaposlenih radnika, tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja, površina lokala, starost obveznika i njegova radna sposobnost, visina prihoda obveznika koji pod istim ili sličnim uslovom obavlja istu ili sličnu delatnost. Ostale okolnosti koje utiču na ostvarenje dobiti i tvrdi se, da će nadležni poreski organ uzimati u obzir i ove dokaze, elemente i činjenice, kao i sve ono do čega je došao putem kontrole. Poslednji stav je najproblematičniji u ovom članu - Vlada uređuje bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje. Zašto je to problem? Zato što će advokati da pregovaraju sa Vladom. Ja tačno znam kako je teško advokate uvesti u poreski sistem kako su inače struke. Bilo probano dva, tri puta i advokati su bili jači, ja im na tome čestitam. Ja volim sposobnog, fokusiranog i rešenog protivnika, odnosno zastupnika sopstvenih interesa. Ali, ovaj član, zato što imamo situaciju da advokati takođe plaćaju paušalni porez, ovim članom ćete jednu veliku društvenu grupu staviti u neravnopravan položaj, u odnosu na drugu društvenu grupu. Kako je problem rešiv? Tako što ćete sasvim sigurno izostaviti da Vlada uređuje bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje. To će se završiti na diskrecionim razgovorima sa advokatom i ministrom. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Upravo se i ovaj član odnosi na onaj primer koji sam naveo u prethodnom amandmanu, a mi smo ga stavili da se briše, iz prostog razloga, kako ćemo sada paušalno odrediti porez, na primer, štandu za promociju Projekta „Beograd na vodi“ Kada se tamo prodaju ćevapi, kada se tamo prodaje pivo, kada se tamo prodaju alkoholna, bezalkoholna pića, a to je registrovano na primer kao štand za promociju tog projekta koji će Beogradu dovesti tri i po, predsedavajući, milijarde evra. Dakle, pošto smo već poklonili celokupno zemljište na Savskom amfiteatru, pošto smo uredili taj deo grada, potpuno drugačije u odnosu na ostatak Beograda i samo oni koji imaju prava tu da drže ugostiteljske objekte imaju posebne uslove, u odnosu na sve ostale ugostitelje u Beogradu. Mi pitamo, kako će Vlada Republike Srbije na osnovu ovog zakona paušalno da određuje poreze, ljudima koji tamo rade? Evo, to me iskreno zanima pošto je to takođe jedna od rupa u zakonu, gde se vrh SNS poziva kada je u pitanju njihov biznis na tom delu Beograda. I to je ono što je nepravda i to je ono što nije tržište i to je ono što je monopol i to je ono što ne predstavlja vladavinu prava. Bez vladavine prava, gde su svi građani jednaki pred zakonima, ali svi, a ne velika većina za jedno pravilo, a samo jedan određen broj koji čine elitu potpuno drugačije i mnogo povlašćenije. Jednostavno to nije pravilo i to ne može nikada da bude pravilo. To nije u skladu sa ustavnim uređenjem zemlje i to je ono protiv čega se mi borimo. Mnogo je paušalnih stvari od strane Vlade u poslednjih nekoliko godina, pa i različitih paušalnih izjava smo čuli i danas. Ali, ovaj problem mora da se reši i građani moraju svi da budu u istoj ravni. Zahvaljujem. Ne možemo prihvatiti amandman, ali pazite taj destruktivni pristup ekonomskoj politici naše zemlje. Svi znamo da u poslednjih 70 godina niko nije jedan kamen pomerio sa poteza „Savamale“ gde se gradi Projekat „Beograd na vodi“ koji će pre svega podići građevinsku industriju naše zemlje, zaposliti nove ljude, gde će to doneti više novca u budžet Republike Srbije. Iz tih sredstava ćemo posle moći da razvijamo našu ekonomiju, da podićemo, jel te, fabrike u našoj zemlji, da imamo za socijalno ugrožene, da podignemo penzije penzionerima, itd. Kada već govorimo o restoranu. Izvinite, a šta je u vaše vreme tamo bilo? Da nije možda šupa? A izvinite iz šupe, da li je nešto država imala od toga? Od bilo kog restorana u državi, plaća se porez i to ide u budžet Republike Srbije. Tamo neki ljudi rade. I nemojte da optužujete SNS, jer ako govorimo o tome ko ima na kojoj lokaciji restorane, biće dugačak spisak s vaše strane, podugačak spisak. Videli smo kako ljudi koji nisu imali ništa postanu ministri, represivni ministri, a posle postanu najveći investitori na Vračaru. To su sve primeri bivšeg režima i aktuelnog u pokrajinskoj Vladi. Ali, tu na toj lokaciji država nikada nije imala nijedan jedini evro. Kažete – investicije od tri i po milijarde evra. Ma, da ste doneli tri i po evra, neko bi rekao svaka vam čast. Imali smo 50 starih olupina brodova, stecište narkomanije, a to je najveći potencijal koji imamo u Beogradu. Niste znali da iskoristite. Ono što bih želeo da podsetim, pa vi ste prvi nudili 2008. godine koncept Menhetn u Beogradu, na toj istoj lokaciji. Imali ste sliku, to sam pokazivao i u emisijama gde sam gostovao sa vama na RTS-u, Menhetn u Beogradu, isto su kule, sportski sadržaji itd, itd. Šta smo dobili posle pet godina? Ništa. Dobili smo ruinu, dobili smo zapušten prostor, korov, a neko bi tu zaradio novac za svoju zemlju. Kao što vidite, devet dana smo ispred svih rokova kada govorim o Projektu „Beograd na vodi“ i tu je suštinska razlika. Suštinska razlika između vlasti kakvu ste vi imali, gde je sve bilo uzmi i odnesi. Mi za razliku od vas stvaramo. Koja je dinamika brzine? Vi ste poslednji koji o tome možete da pričate, jer niste ništa uradili. Ali građani su tu koji, pre svega, vide požrtvovanost, vide odgovornost da želimo nešto da promenimo na bolje, a ubeđen sam da sa našim narodom ćemo to i uspeti. Izvolite, samo, pošto smo se oboje promenili, pa replika. Dame i gospodo narodni poslanici, ja neke stvari stvarno ne mogu da razumem. Ja sam se naslušao raznih priča oko ovog amandmana, ali niko nije ni pročitao koji se to deo zakona, u stvari menja. Pročitao bih da je, u suštini samo preciznije tehnički urađen član 41. osnovnog zakona koji su oni sami napisali. Što potvrđuje moju teoriju da, dok su bili poslanice većine samo su pritiskali dugmad u elektronskim jedinicama i glasali, ne čitajući zakon. E, sad, nikako ne mogu da razumem zašto nekome smeta Projekat „Beograd na vodi“ Za koga su planirali da daju taj deo Beograda, odnosno da poklone oni sami? Koji bi bio javni interes? Da li možda njihovom najvećem sponzoru i njihovom najvećem investitoru Miškoviću i Delta kompaniji? Ili vašem bivšem finansijskom direktoru DS? A, kada kažem najveći investitor, pa najveća strana investicija dok su oni bili na vlasti, bila je dve milijarde evra što su prodali „Maksi“ trgovinski lanac „Delezu“ Za njih je prodaja imovine strana investicija. Još su imali hrabrost da je nazivaju direktnom stranom investicijom. Pa mogao je da je kupi bilo ko. Mogli su i odavde neki koji su za vreme vaše vlasti sticali ogroman kapital i novac. Možda i ovi što su krečili po Beogradu, pa se voze u skupim automobilima i poklanjaju DS svoje stanove. Pa nije ni čudo što poklanjaju. Šta je za njih jedan stan. Pa toliko im je ta stranka dala stanova, da ne moraju da rade još sto godina ništa. Da nisu možda oni ti koji su planirali zemljište koje je dato za Projekt „Beograd na vodi“

Hoćete se odjaviti ili ste se ponovo javili? Mislim da je dosta bilo za ovaj amandman, pričanja van teme. Biće sigurno prilike van teme da se priča, to ne može da se izbegne, ali na ovaj amandman sasvim dosta. Zahvaljujem predsednice. Stav 5. – Vlada uređuje bliže uslove i kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje. Ja predlažem da se ovaj stav iz ovog člana briše. Razlog je vrlo jednostavan, ja pitam ministra – da li se njemu čini da Vlada u ovu Skupštinu može da donese makar jedan predlog zakona kojim ne daje sebi široka diskreciona ovlašćenja da sama sakriveno od očiju javnosti i mimo kriterijuma odlučuje o ovom ili onom, daje olakšice ovima ili onima, pomaže ovima ili onima, deli zemlju ovima ili onima, pod uslovima poznatim samo Vladi Republike Srbije, ali svakako ne pod uslovima definisanim zakonom. Kada smo imali budžet ovde, tri su osnovne zamerke bile Fiskalnog saveta na budžet, a tu su i zamerke Agencije za borbu protiv korupcije, na sve zakone koje nam ovde vi nudite. Prva, da lažno prikazujete pad nezaposlenosti, druga, da krijete koliko plaćate investitore i treća, koja je u direktnoj vezi sa ove dve prethodne, da Vlada zakonima koje ovde predlaže Narodnoj skupštini, sebi daje izuzetno velika diskreciona rešenja. To je bio slučaj sa Zakonom o ulaganjima, gde smo vam govorili da ne možete sami da odlučujete kome ćete, kada, kako i koliko davati podsticaja, a kome nećete. To je slučaj sa zakonom o kom smo juče razgovarali, gde će nekakva Vladina komisija samostalno odlučivati u direktnom dogovoru sa, nazovi, investitorima, o tome kome će dati čak trećinu zemljišta u svakoj opštini AP Vojvodini, to je sada slučaj i sa ovim, gde vi kažete da će Vlada urediti bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje. Ja ne znam, evo ovde pitam kolege, oni kažu – iz pravno tehničkih razloga smo stavili ova poslednja dva pasusa. Da vam pročitam kako je to bilo u prethodnom zakonu, donetom 2001. godine. Kod utvrđivanja paušalnog prihoda nadležni poreski organ uzima u obzir i sve dokaze, činjenice i podatke do kojih je došao putem kontrole i na drugi način. Vlada Republike Srbije uređuje bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje. Prema tome, ja ne znam gde ste svu ovu konstrukciju, koju ste napravili, na čemu ste zasnovali, i ne znam ko bi drugi, sem Vlade Republike Srbije u Republici Srbiji, određivao bliže uslove. Hvala lepo.

Zahvaljujem. Član 13. dodaje novi član u članu 42. koji se i dalje bavi paušalnim oporezivanjem i kaže da izuzetno iz stava 1, u članu 42, preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje delatnosti, zahtev za paušalno oporezivanje može u momentu registracije podneti nadležnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koji će taj zahtev proslediti poreskom organu, i dalje se, naravno, tehnički menjaju redosledi stavova. To što kažete da može, podrazumeva da ne mora, odnosno da će zahtev za paušalno oporezivanje podneti kasnije po rokovima koji su određeni u drugim članovima zakona, a ne ovako kada se ovo stavlja kao mogućnost, kada u toku godine započne obavljanje delatnosti da bude u momentu registracije u mogućnosti da podnese. Dakle, šta on u momentu registracije podnosi kao zahtev za paušalno oporezivanje? Ja razumem nameru, ali je to kao i kod mnogih drugih članova loše napisano, jer ako on u avgustu započne delatnost, može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje, onda nadležni organ na osnovu čega, kojih elemenata će da mu odobri to, kad je on tek započeo delatnost? Dakle, razumem nameru, ali onda je moralo da piše i da li se za taj poseban izuzeti momenat uzimaju svi elementi, što nije moguće, svih sedam tačaka, da bi se odredilo koliki je paušalni porez, ili ne. Ja ponavljam, ja sam protiv odredbi koje mogu da se tumače, ko god za njih glasao kad i na koji način. Hvala vam na pažljivom čitanju Predloga zakona. Namera nam je bila časna, a to je da uradimo ono što rade u svetu, da nam ne bi ovo računali kao dopunski korak u duing biznis, pa ako mora posebno da ide, onda se to računa kao poseban korak, pošto pretpostavljam da te dve organizacije međusobno komuniciraju. Ovo je napisano i da se olakša onome ko prijavljuje posao i da nam se u duing biznisu to ne vodi kao posebni korak, kojim zagorčavamo život poreskim obveznicima. Svi drugi elementi su definisani u prethodnom članu. Prema tome, poreska uprava će, ovo znači da ne mora da ide fizički u poresku upravu, da nam se smanjuje jedan korak, ništa drugo. Prema tome, da se pomerimo sa tog 59, možda na 58, 57. mesto. On može, inače ovo može piše, ne mora, znači, može da ode, ali je za nas bitno da napišemo da može da se prijavi tu, da nam ne bi računali, odnosno, kad nemate, onda piše protiv vas. Zahvaljujem predsednice Skupštine. Dame i gospodo, uvaženi ministre, poštovani gosti, upravo kada pričamo o duing biznis listi, kada pričamo o olakšanju u tom slučaju nekoga da sutra započne svoj biznis. Dakle, onaj koji započne svoj biznis, naš predlog jeste, o kom nismo ni mogli da razgovaramo, ali na kojem su radili 80 doktora nauka, 300 ljudi, jeste da se potpuno oslobodi u naredne dve do tri godine onaj koji započne svoj biznis. Dakle, to je mera kako možete nekoga da osokolite da napravi ili da skupi hrabrosti da krene u jednu drugačiju avanturu, samozapošljavanja na primer, gde bi mogao možda da preko svog biznisa bude oslobođen makar ovih dažbina, bez bilo kakvog paušalnog poreza i bez bilo kakvog određivanja i bez prevelike birokratije, da onaj koji bude želeo da sam radi, da sam stvara, da ima neku svoju firmicu, da ima neki svoj posao, da ima neki svoj biznis, bude oslobođen bilo kakvih dažbina. Mislimo da je to važno, jer smatramo da je preduzetnički duh taj koji mora da se podstiče u Srbiji. On nažalost, danas nije na zavidnom nivou, zato što ljudi kada čuju sa kakvim sve papirima moraju da i maju posla, jednostavno se uplaše, i dalje su više radi da čekaju u redu za državni posao. Zato smatram da je ovo jedna od mera Demokratske stranke kao predizborni program Demokratske stranke, veoma važna i da će doprineti u velikoj meri da oni koji danas nemaju šansu da nađu posao, jer smo čuli i videli da nema radnih mesta već četiri godine. Hajde onda da im omogućimo da sami stvore svoje radno mesto.

Imajući u vidu sadržinu samog amandmana i slušajući jedan, možemo slobodno reći, dušebrižnički odnos prema onima kojima treba tek da počnu, da zaživljavaju, da osnivaju, da kreću u nekakav biznis od koga će ostvarivati prihode i egzistenciju, sve to sa socijalnog aspekta je prihvatljivo i nije sporno. Ali se postavlja pitanje i stalno mi se nameće, imajući u vidu da smo bili u koaliciji, pa zbog čega se to isto sistemsko rešenje nije pojavilo pre pet godina, pre šest, sedam, osam godina? Zbog čega tada nismo imali rešenje koje se vezuje za brigu o socijalnim kategorijama? Zbog čega nismo imali rešenje koje se vezuje za brigu o onih koji osnivaju preduzeća, osnivaju radnje, osnivaju bilo šta, što podrazumeva preduzetničku delatnost? Šta se to promenilo u odnosu na ono što je bilo pre pet ili šest godina? Kakva je to metamorfoza došla danas da sada imamo tako preku potrebu da brinemo o nekom socijalnom statusu ili davanju benefita onima kojima smo te benefite mogli dati daleko ranije?

Bila je ovakva jedna odredba u zakonu da se godinu dana ne plaća porez za preduzetnike i vlasnike, odnosno osnivače novih privrednih društava, tada društava sa delimičnom odgovornošću. Bilo je to u zakonodavstvu. Pisalo je tako u zakonu, i sad se postavlja pitanje – ko je to ukinuo? Jedan od prethodnika sadašnjeg ministra Vujovića, a zove se Božidar Ćelić, bivši poslanik DS, bivši ministar DS, bivši potpredsednik Vlade Republike Srbije, pa on je ukinuo tu odredbu. On tad nije vodio računa o preduzetnicima, on tad nije vodio novim osnovanim privrednim društvima. Kako više da vam verujemo u vašu iskrenost? Vi upravo sve ono što ste radili sada sami napadate, pod izgovorom da brinete za građane, a dok ste bili na vlasti, brinuli su samo za njih same, za njihove džepove, njihove karijere, njihove zanatske radnje, njihove stanove i krečenje po Beogradu.

Čuli smo sijaset optužbi od kolega, posebno na jedan predlog oko koga se očigledno slažemo da je dobar, a jedini argument protiv ovog predloga gospodina Balše Božovića je – zašto to ranije niste predložili, zašto to ranije niste uradili? Nije ni imao prilike da bude u izvršnoj vlasti i mislim da to ne može da bude argument da ne prihvatimo dobre predloge i mislim da imate priliku da to primenite i ostvarite. Što se tiče primedbi, i preksinoć i sinoć, pominjanog bivšeg ministra finansija gospodina Đelića, ja ću vam ponoviti to. Očigledno je da predsednik Vlade Aleksandar Vučić ima ogromno poverenje u čoveka koji je radio u važnoj kompaniji, evropskoj, koji je bio delom odgovoran za budući proces privatizacije ili najavljeni proces privatizacije „Telekoma“ Nije niko drugi od vas ovde prisutnih u sali dobio tu vrstu poverenja. Dobio je bio čovek koji je pokazao sopstveno znanje i sopstvene reference. Kada ga budete sledeći put napadali, konsultujte predsednika Vlade i pitajte ga zbog čega prilika i „Lazardu“, zbog čega prilika i gospodinu Đeliću da učestvuju u jednom važnom procesu, očigledno procesu koji je bio vrlo važan za čitavu Republiku Srbiju, vrlo važan za ovu Vladu, vrlo važan za samog premijera koji je često govorio o tom procesu i usaglasite sa njim to pitanje poverenja, nepoverenja, razloga za napade na neke ljude koji su očigledno nekim svojim znanjem dobili tu vrstu i poverenja većeg, nego što ga vi imate od sopstvenog predsednika Vlade. Da nisam čuo prethodnog govornika, verovao bih da „Lazard“ nije ni postojao dok gospodin Đelić nije počeo da radi za „Lazard“ Lazard“ je stvarno bila jedna mala, sitna kompanija, totalno nebitna, a onda je stigao takav um, onda je stigao takav potencijal sa sve tetkinim kaučom i sa svim onim što je bilo u tetkinom kauču i kabriolet jugo žute boje i on je podigao „Lazard“ Zbog toga je „Lazard“ postao svetski renomirana kompanija samo nekoliko meseci, i to samo isključivo zato što je gospodin Božidar Đelić, valjda sa tolikom pameću, tolikim iskustvom koje je imao na destrukciji ekonomije i na destrukciji javnih finansija u Srbiji uspeo da podigne kompaniju „Lazard“ To je bila totalno nebitna kompanija dok takvi umovi, takve blistave karijere, kao što je gospodina Đelića, nisu došli u tu kompaniju i zbog gospodina Đelića „Lazard“ je dobio posao, i to na konkursu, onako kako treba, u jednom transparentnom postupku, kao privatizacioni savetnik prilikom pokušaja privatizacije „Telekoma“ Nemojte više iznositi neistine, nemojte se kititi tuđim perjem, nemojte omalovažavati ljude koji su godinama, da ne kažem desetinama godina, radili podižući kompaniju „Lazard“ da znači na svetskom nivou ovo što znači. Angažovanje gospodina Đelića, ne ulazim zbog čega su ga angažovali, ali imaju veliki rizik da prođu kao javne finansije u Republici Srbiji kada ih je vodio gospodin Povređen je član 107. koji nas obavezuje u prvom stavu da čuvamo dostojanstvo Skupštine, a u drugom nas obavezuje na uljudno obraćanje o drugim licima i sa drugim licima, bili oni u sali Skupštine ili govorili o njihovom privatnom ili životu van ove sale. Nedopustivo je smatrati slobodom govora klevetanje i ružne izraze bliske verbalnom nasilju, ne samo sada kada je u pitanju gospodin Đelić, vrlo često slušamo to o ljudima kao što su Miodrag Kostić ili Ivica Todorić. Kada se takva vrsta verbalnog nasilja koristi za predsednika DS, politički folklor je uobičajio da je to pristojno. Nije i neće biti nikada pristojno, ali razumevajući da se to ovde smatra vidom političke borbe, razumevajući da je to posledica neznanja, komunikacije unutar Skupštine, na to i ne tražimo reklamiranje povreda Poslovnika. Govoriti laži i klevete o licima i ljudima koji nisu u sali, uvoditi ih u temu samo zato da bi ih blatili i klevetali je nedopustivo. Time se ne čini samo šteta tim ljudima. Time se čini šteta svima nama i onima koji nas gledaju ne izgledamo kao ljudi dostojni da u njihovo ime ovde kažemo da branimo njihov glas.

Izvolite. Radi se o vrlo sličnom amandmanu, kao što je amandman gospodina Božovića. S obzirom na to da mi nismo čuli, kao što je gospodin Ćirić rekao, ni jedan argument protiv, osim toga – zašto vi to niste uradili ranije, ja mogu da kažem da mi to radimo. Mi smo sretali, i vi kada odete u koje god mesto, možete videti ljude koji su samo na osnovu podsticaja koji su dobili od Vlade AP Vojvodine za samozapošljavanje zaposlili sebe, celu svoju porodicu i dobijaju podsticaje da zapošljavaju druge ljude. Ja sam lično bila u Senti, recimo, u poslastičarnici kod jedne žene koja je zahvaljujući tome što je dobila 290 hiljada dinara od Vlade AP Vojvodine otvorila poslastičarnicu u kojoj radi ona, njen muž, njena deca i cela porodica živi isključivo zahvaljujući tome što su ta sredstva dobili. Nije tačno, nije istinito, a na stranu to što nije korektno govoriti o tome zašto neko nešto ne radi. Za to ima para, naravno, ako se ne preduzimaju takvi poduhvati kao što Vlada Republike Srbije preduzima, pa ćemo samo na ovoj sednici sada preuzeti 200 miliona evra dugova Javnog preduzeća „Srbijagas“ i pretvoriti ih u javni dug Republike Srbije koji plaćaju svi građani Republike Srbije. Nije tačno da para nema. Zamolite gospodina Babića da obrati pažnju na pravila transkripcije u srpskom jeziku. Dosta je parlament izložen podsmehu zbog njegovih, kako bih rekla, grešaka koje on naziva lapsusima, a sve postaje očiglednije da je u pitanju neznanje.

Svaki moj lapsus i svaka moja greška je mogla nekog u Srbiji da zabavi, ali nikoga da ošteti, a svaki vaš lapsus, nije mogao nikoga da zabavi osim vas, a oštetio je mnoge. Pa na taj način oštećene su porodice dece sa smetnjama u razvoju i to samo za milion i 200 hiljada evra. Eto toliko košta vaš lapsus. Pa, vaš lapsus košta jednu „Tesla banku“, pa vaš lapsus košta, a evo upozoravaju me kolege i hvala im, to nije lapsus, to je namera. Pa, koliko koštaju vaše namere oko „Razvojne banke Vojvodine“ Pa, koliko koštaju vaše namere oko Fonda za kapitalno ulaganje pa, koliko koštaju sve te vaše greške? Može li da se podvuče jednom crta?

Drago mi je gospođo predsednice što je predlagač amandmana ovde pokazao, odnosno govorio kako se pravilno troši novac iz budžeta AP Vojvodine, pa bih voleo da mi objasni jednu stvar, vi gospođo Gojković. Informisao sam se tu kod kolega koji žive u AP Vojvodini, pa su mi rekli šta znači to šoranje. Pa, znate kada pogledate budžet, ili rebalans budžeta AP Vojvodine, video sam da je za šoranje dato 1,9 miliona dinara. Pa, milion dinara za promociju šora u Rumuniji. Pa, 250 hiljada za „Đilkoš“ iz Pančeva. Pa, sve skupa tri miliona i 902 hiljade dinara. Pa, to nije dovoljno. Pa, imamo omladinske klubove. To je kada DS, ono što je ostalo od DS, koja vidim da se dobro zabavlja, kaže svom podmlatku, ako ga ima i koliko ga ima – e, sada formirajte omladinske klubove. Sada su to klubovi DS koji se naprasno zovu omladinski klubovi, pa je za te omladinske klubove, recimo u Žitištu, samo poslednjim rebalansom upućeno 60 hiljada dinara. Novom Bečeju 300 hiljada dinara, pa 205 hiljada dinara Moroviću, pa u Odžacima 380 hiljada dinara itd. E, na taj način se, gospođo Gojković, na taj način se dame i gospodo narodni poslanici raspolaže novcem građana AP Vojvodine, za promociju šora, za promociju omladinskih klubova DS. Na taj način se priprema za izbore koje će bojkotovati izgleda, jer ne mogu da se suoče sa činjenicom da i građani u Srbiji, da i građani Vojvodine više neće ni sada, a i nikada u budućnosti. Molim samo gospodina Babića, to što on nešto ne zna, ne znači da to nije opšte poznato. Zapravo kada malo čovek razmisli, postoji dosta stvari koje gospodin Babić ne zna, a ostali građani Republike Srbije znaju. Kada su u pitanju „Banatske šore“, radi se o manifestaciji koja je proglašena manifestacijom od izuzetnog značaja za očuvanje tradicije i nematerijalne kulture. Obratite se gospodinu Udovičiću koji je pre nekoliko dana na odboru, obrazlažući Predlog zakona o sportu, upravo program koji vi sada ismevate ovde, ocenio kao izuzetno značajan, izuzetno pozitivan i izuzetno koristan za očuvanje tradicionalnih sportova. To što vi ismevate nešto, ne znači da to nešto nije dobro. To ima veze sa Pupinom, on je iz Idvora, odakle potiče to mesto.

Ako krenemo da objašnjavamo sve što vi ne znate, ova sednica će trajati deset dana i noći, a niko nema vremena za to, gospodine Babiću. Priznajem gospođo Gojković, ne znam. Ne znam da kradem kao demokrate, ne znam da otimam kao demokrate, ne znam da uzimam novac iz budžeta kao demokrate, ne znam da vrši pljačkašku privatizaciju kao demokrate, ne znam da uništavam kao demokrate i verovatno da sve ono što demokrate znaju da će trebati ne deset dana nego mnogo više da mi objasne, ali ja to ne želim da znam. Te veštine, te veštine otimanja čak i od dece sa posebnim potrebama, omete u razvoju ne želim da znam. O tome neka se informišu i na tome neka rade nadležni pravosudni organi. Ja nemam nikakva ovlašćenja da radim na tome. Ali verujem da ima ljudi u Srbiji željnih da se sve stvari u Srbiji ispitaju, da se izvedu na čistac, pa će izvesti i to, ali što se tiče lopovluka, krađa, uništenja privatizacija, otimanja, uzimanja, evo priznajem da sam minoran u odnosu na vas i vaša znanja od Pajtića, Elezovića, Ješića, svih tih viđenih demokrata koji su za sebe umeli, ali samo za građane nisu umeli.

Gospođo predsedavajuća, mislim da je svima ovde u sali jasno i javnosti u Srbiji da onog trenutka kada je gospođa Jerkov uhvatila kolegu u tolikoj količini nepoznavanja najosnovnijih stvari i u lapsusima koji deluju neprijatno za sve nas, ne navijam za to, niti se naslađujem. Malo mi je neprijatno zbog svega toga. Pozivam i vas da usmerimo ovu raspravu i izađemo iz ovog ciklusa da bismo omogućili i ministru i njegovim saradnicima da razgovaramo o temi i o amandmanima. Čeka nas izuzetno duga i teška noć, očigledno je veliki broj amandmana pred nama i još jednom, evo izvinjenje ministru za ono što čujemo iz klupa preko puta nas. Hvala vama. Daću još jednom Zoranu Babiću reč i da nastavimo po amandmanima.

Valjda zna i kako se to radi kada ume nekome da kaže da je nekulturan, nepismen zato što nije nikada tako nešto radio? Kada ste vi poslednji put učestvovali u šorama? Znate li pravila? Objasnite nam pravila kada to umete. Osim što šore povezujete sa Pupinom. Samo zato što je isto mesto Idvor, šta i to je znanje. U redu je, ali recite nam pravila šora. Predstavili ste se ovde da sve umete, da sve znate, recite nam pravila i kada ste poslednji put tako nešto radili? Ja znam sve o toj igri. Stvarno ne, moje je pravo da kažem ne.

Samo mi recite, pošto ste sada nekoliko brzo pročitali, da li je to član kojim se menja član 65? Dobro.

Gospodine ministre, ja ovde želim pre svega da protestujem zbog obrazloženja za neprihvatanje amandmana. Ovde se u ovom zbirnom obrazloženju kaže da se ne prihvata iz razloga zbog neprihvatanja koji su navedeni kod obrazloženja za neprihvatanje amandmana koje su podneli drugi poslanici. Oni su podneli da se član 18. ovog zakona briše, a mi smo podneli da se promeni stopa poreza sa 15 na 10. Znači, nije naša pravno-tehnička redakcija, naša je suštinska promena u odnosu na ono što je predlagač svojom promenom hteo. Znači, vi ste hteli da ostane ova stopa na prihod od kapitala, da iznosi 15%, a obrisali ste ovaj deo koji govori o prihodima,

Te kamate padaju zbog stanja na svetskom finansijskom tržištu, a naša država i dalje zadržava po nama taj visok procenat od 15% Mi smo smatrali da treba da se smanji zahvatanje države, pre svega imajući u vidu prihod koji građani imaju na kamate na oročene štedne uloge u devizama koje drže u bankama u Srbiji. Mislimo da bi to pomoglo građanima da u ovo vreme kada im država na svaki mogući način otežava život povećavanjem akciza, cena struje, nametanjem ponovo TV pretplate i sličnih stvari, da im makar malo pomogne i zato smo predložili ovu izmenu. Ona nije u rangu ovoga što su druge kolege predložili i žao mi je što se na ovaj način polemiše sa našim predlogom. Zbog gledalaca naših samo da napomenem da se na dohodak od kamata na depozite u dinarima i kupovanje državnih obveznica koje su u dinarima ne plaća porez. Prema tome, ovo je samo da izjednači te dve stope i zato ostavljamo ovde 15% Hvala lepo.

Ovaj član glasi ovako – U članu 65. tačka 2. reč „Autonomna“ zamenjuje se rečju „autonomna“ Evo velikih reformi i velikih sistemskih izmena zakona. Dakle, veliko slovo se zamenjuje malim slovom. To držimo da je nekakva izmena zakona.

Pravno-tehnička redakcija teksta, makar je tako nama ovde puno puta bilo rečeno kada smo mi predlagali amandmane kojima se vrše nekakve lektorske intervencije u tekstu, pa su ti amandmani odbijani iz razloga što to ne treba da bude predlog zakona, nego će se to kasnije urediti kroz pravno-tehničku redakciju. Opet vidimo da mi ovde imamo različite aršine za amandmane koji dolaze iz opozicije, jer kada mi tako nešto predlažemo, onda se to ne računa kao validan amandman, a kada Vlada tako nešto predlaže, to se računa kao validna izmena i dopuna zakona. Tako da, prosto nije jasno na koji način ćete sada vi tretirati lektorske intervencije u tekstu i molim vas da nam se kaže, jer kada mi tako predlažemo, onda bude odbijeno, a kada to Vlada Republike predlaže, onda je sasvim legitimno. Možda vi, gospodine Vujoviću, niste najbolja adresa za ovo pitanje, ali nekako nekome prenesite ili se konsultujte, dogovorite se, pa da i nama kažete da i mi znamo kako da radimo. Ne mogu jedna pravila da važe za nas, a sva druga pravila za vas. Ali, kako vi radite, očigledno smo prosto u istoj situaciji kao i građani. Dame i gospodo narodni poslanici, ovo što je pisalo do sada u zakonu se uči u osnovnoj školi. To samo pokazuje, pošto je ispravljena reč nastala za vreme vlasti bivšeg režima, koliko su bili pismeni i kakve su nam zakone pisali. Moramo čak i to kod njih da ispravljamo. Sve što radimo u Srbiji, mi ne možemo da radimo normalno, nego moramo da ispravljamo njihove greške. Ovo je najmanja greška koju su napravili. Najveća greška je jedna nesposobna vlast koja je kriminalizovala Srbiju, potpuno korumpiranu smo je zatekli i sada se čudite što su ovakvi tekstovi bili u zakonima koje su predlagali. Čini mi se, kada pogledam sve ono što ste do sada radili, da je ovo najmanja greška, ali evo ispravljamo i vaše najmanje greške.

Naša poslanička grupa je podnela amandman kojim predlažemo da se u članu 65a u stavu 2, kojim predlagač zakona definiše da je oporezivi deo prihoda zakupnine u koju se uračunavaju izvršene obaveze i usluge na čije izvršenje se zakupac obavezao, osim troškova nastalih tokom zakupa, a koje zavise od obima potrošnje zakupca. Smatramo da ovako definisan prihod nije dobro definisan. Naime, u troškove nastale tokom zakupa ulaze i računi za određene komunalne usluge, čije visine uopšte ne zavise od obima potrošnje zakupca. Na primer, računi za centralno grejanje u Beogradu gde se određuje cena prema kvadratnom metru, zatim računi za fiksni telefon prema pretplati koja je ista za mesec, plus potrošnja i pretplata za RTS npr, kao i još drugih troškova. Pored toga moguće je da nastane određeni vanredni troškovi koji prema opštim pravilima padaju na zakupce, jer ih je on sam prouzrokovao. Kao što na primer se desi da se polomi prozor, da se isprlja ili ošteti zid, pa mora da se kreči i to je usled nepravilne upotrebe da se pokvare kućni aparati itd. Smatramo da ovakvi troškovi ne smeju da ulaze u osnovicu za obračun poreza na prihod od nepokretnosti, niti da smeju biti oporezovani na teret zakupodavca. Naš amandman je odbijen pozivajući se na obrazloženje za ostale amandmane koji su sasvim drugačiji i kaže – amandman se ne prihvata, s obzirom na to da se članom 20. Predloga zakona uređuje porez na prihode od nepokretnosti, kroz novo dodate zakonske odredbe kojima se uređuje oporezivanje prihoda od nepokretnosti s obzirom da ta vrsta prihoda više neće biti deo ulaganja koji se odnosi na prihod od kapitala. ovakvo obrazloženje je vređanje naše inteligencije. Da nismo pročitali i da nismo videli da je porez na prihode od nepokretnosti sada posebna glava, ne bismo mogli ni da pišemo amandmane, a još jednom ističem da smatramo ovi troškovi ne bi smeli da uđu u osnovicu za obračun poreza na prihode od nepokretnosti. Jer, moram da podsetim da imamo veliki broj građana koji su prinuđeni da izdaju nepokretnost, zato što nemaju drugi izvor prihoda ili zato što nemaju dovoljno prihoda za život i već plaćaju porez na imovinu za tu nepokretnost koja je enormno povećana poslednjih godina, tako da bi morali da imamo obzira kada se ovaj porez obračunava šta u taj porez ulazi u osnovicu, a šta ne. Prva država nema odnos savestan, odnos prema svojim nepokretnostima a nema ni evidenciju svog vlasništva, nema ni evidenciju šta je izdato u zakup, izdaje se bez konkursa, izdaje se po zakupninama koje su utvrđene mimo svih kriterijuma. Ja jesam za to da se uvede red, ali ne možemo da krenemo od malih zakupodovaca, da njima oštrimo zakone i da njima sprovodimo prve najteže mere. Država prvo mora da uvede red u svoje poslovanje.

Naš amandman se odnosi na član 65v. Inače, odnosi se na određivanje poreske osnovice, a u delu je poreze na prihod od nepokretnosti. Mi smo osim ova četiri člana koja su već dodali još četiri, sve u nameri da preciziramo način određivanja poreske osnovice za ovu vrstu prihoda. Te smo dodali stav 5. koji u stvari kaže da se bruto prihod utvrđuje na osnovu ugovora o zakupu nepokretnosti. Stav 6. kaže - ako je prijavljeni prihod od nepokretnosti manji od onoga koji bi se mogao postići na tržištu nadležni poreski organ će prihod od nepokretnosti utvrditi u visini prihoda koji se mogu postići na tržištu. Stav 7. – prihodi od nepokretnosti u vidu zakupnine koja je primljena za više godina odjednom prilikom utvrđivanja prihoda dele se na zahtev obveznika, na onoliko jednakih delova koliki je broj godina, za koju je zakupnina plaćena, a ne duže od pet. I 8. stav kaže – u slučaju iz stav 7. iz ovog člana u svakoj godini oporezuje se srazmerni deo prihoda. Još jednom znači, cilj ovog našeg amandmana je da preciziramo način određivanja poreske osnovice, kao i regulisanje slučajeva kada se unapred primi zakupnina za više godina. Smatramo da će rešenje prema kome se omogućava poreskom obvezniku u slučaju jednokratne naplate višegodišnje zakupnine plaćanje poreza na rate doprineti boljoj naplati poreza i smanjiće se broj slučajeva prikrivanja prihoda. Naime, u članu 20. smatrana da stopa poreza na prihode nepokretnosti trebalo bi da iznosi oko 10% Obzirom da se ovde pre svega misli na prihode od izdavanja nepokretnosti koji je trenutno najveći deo subjekata ne prijavljuje, mislimo da bi bilo adekvatno da se smanji ta visoka stopa koja je predviđena zakonom od 20% na 10% jer smatramo da ne trebamo stimulisati ljude da se ne prijavljuju, već suprotno. A za one koji to ne prijavljuju smatramo da bi trebalo izmisliti neke sankcije koje bismo snosili zbog neprijavljivanja poreza. Mislim da je najbolje da poreska stopa bude niža kako bi građani u što većem obimu mogli da prijave sve te prihode kao poreska osnovica o perspektivi kasnije razmišljati o korekciji ove poreske stope. Zahvaljujem.

Član 22. osim ispravki koje se tiče pravilnog pisanja reči „autonomna“ kod pokrajina nema Vojvodina to je zakonski propis, zato što imamo dve pokrajine. Dodaju se dva stava i ta dva stava jesu problematična iz razloga kojih ja imam primedbu na članove zakona, a to je tumačenje, nejasno pisanje, produžene rečenice, umetnute rečenice i koje onda tumaču daju sva prava da postupa nejednako prema strankama na koje ovaj član treba da se odnosi. Dakle, radi se o pravu na poresko izuzimanje kod prodaje prava. Stav koji se dodaje – Pravo na poresko izuzimanje kod prodaje prava, odnosno udela iz stava 1. tačke 5) ovog člana u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene procenta prava, odnosno učešća u kapitalu, obveznik može da ostvari u odnosu na procentualni deo prava, odnosno deo udela po osnovu koga je neprekidno najmanje deset godina imao pravo učešća u kapitalu u procentu koji je jednak procentu koji je inicijalno stečen najmanje deset godina pre prodaje udela. Pošto se radi o prodaji prava, bilo bi dobro da nedvosmisleno bude objašnjeno za Petra Petrovića koji traži poresko izuzimanje kod prodaje prava knjigu, muziku, šta god hoćete, šta se s njim dešava tokom primene ovog stava. Drugi stav kaže – pravo na poresko izuzimanje kod prodaje prava, odnosno udela iz stava 1. tačka 5) ovog člana u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene nominalne vrednosti prava, odnosno uloga može se ostvariti u odnosu na deo prava, odnosno udela koji odgovara iznosu, odnosno ulogu koji je uplaćen najmanje deset godina pre prodaje prava, odnosno udela. Ako ćete izuzimanje uvek vraćati na iznos ili udeo pre desete godina onda je sve ovo drugo nepotrebno. Ako nećemo onda je nejasno. Bilo bi dobro da obratimo pažnju pri pisanju propisa da nemamo ovakve članove. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ne prepoznaje toliko nejasnoća kao moja koleginica, mislim da je stvar relativno jasna. Ako u tih deset godina imate 10% recimo kapitala pa nakon toga uspete da obezbedite 15, pa 20, pa 30, pa ponovo padnete na 10%, znači, onoliko koliko ste minimalno u tih deset godina imali to je tih recimo 10% na to imate pravo da budete oslobođeni i tu je stvar potpuno jasna. To što ste nekad imali 15 ili 20% to više nije bitno. To se odnosi i na prvi i na drugi stav.

Zahvaljujem. Podneli smo amandman na član 24. stav 1, koji se menja i glasi, a time se interveniše na član 83. stav 4. Naime, sada član 83. stav 4. kaže: „Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na pojedinačno ostvarene dobitke iz st. 1. i 2. ovog člana do iznosa od 11.000 dinara, ostvarene dobitke od igara na sreću koje se priređuju u igračnicama, kazinima i na automatima“ Mi smo predložili da se ovaj stav preformuliše i da glasi: „Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na pojedinačno ostvaren dobitak iz st. 1. i 2. ovog člana i od igara koje se priređuju u igračnicama, kazinima i na automatima, do iznosa od 11.000 dinara“ Predloženim amandmanom smo faktički predložili da se briše postojeća tačka 2. u stavu 4. člana 83. Zakona o porezu na dohodak građana, koji predviđa da se na dobitke od igara na sreću koji se priređuju u igračnicima, kazinima i na automatima ne plaća uopšte porez na dobitke od igara na sreću. Mislimo da i ove dobitke treba obuhvatiti opštim pravilima oporezivanja igara na sreću. Amandman je odbijen i u obrazloženju se poziva na obrazloženje za odbijanje amandmana koje su podnele kolege na isti član, a njihov amandman se sasvim razlikuje od našeg i kaže – amandman se ne prihvata jer se zakonskom odredbom vrši pravno-tehničko preciziranje. Mislim da je ovo zaista omalovažavanje od strane ministarstva i Vlade da ovako obrazlažu odbijanje naših amandmana. Mi smo dostavili amandmane u najboljoj nameri da, po našim shvatanjima, utičemo na poboljšanje teksta zakona. Ovakav odnos i davanje obrazloženja zašto se ne prihvataju amandmani, zaista nema smisla, jer totalno omalovažava poslanike koji se trude da napišu amandmane i da prouče predloge zakona.

Član 25. ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana menja član 84a, u tri stava ukupno, a tema izmena su prihodi sportista. U prvom stavu kaže se: „Prihodi sportista i sportskih stručnjaka obuhvataju primanja koja ostvare profesionalni sportisti, sportisti amateri, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu, od sportske organizacije, sportskih društava i saveza, koja nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport.“ Ja razumem šta se htelo, da se kaže da sportske organizacije, sportska društva i savezi imaju prava na neke zarade, odnosno da plaćaju sportske stručnjake, profesionalne sportiste i amatere. To znači to, ali to tako ne piše. Pošto znam Zakon o sportu, zato znam da to tako ne piše. Ovo kako piše je da i sportske organizacije i sportska društva imaju neki karakter zarada u smislu propisa koji im određuje sport. Oni nemaju to, nego imaju pojedinci kojima oni plaćaju zarade. No, dobro. Nadam se da će i drugi konsultovati Zakon o sportu kada budu određivali porez, oporezivi deo sportistima. Dakle, prihodima iz stava 1. ovog člana smatraju se primanja koja nisu zarada koju oni dobijaju od sportskih društava i organizacija, a to su: naknade na ime zaključenja ugovora, a to je i zarada po Zakonu o sportu, za, recimo, lekare, honorarce i sve ostale; naknade za korišćenje lika sportista, to jeste tema Zakona o sportu, ali i drugih zakona, posebnih ugovora koji karakterišu oglašavanje; novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama, a to se razlikuje i treba jasno kazati da se razlikuje novčana pomoć vrhunskim sportistima od stipendija vrhunskim sportistima za sportsko usavršavanje;novčane i druge naknade, one su jednokratne, ali to ne piše u zakonu, ja znam zato što čitam Zakon o sportu, a novčana pomoć može da bude višemesečna, odnosno zato što… Na član 25. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Član 26. menja član 85. koji definiše u 1. stavu šta su ostali prihodi u smislu ovog Zakona i drugi prihodi fizičkog lica koji nisu oporezivi, po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonima, a naročito – prihodi po osnovu ugovora o delu, prigovori po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske i studentske zadruge, sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja, prihodi po osnovu dopunskog rada, trgovinskog zastupanja, i primanja članova organa uprave pravnog lica, naknada poslanicima i odbornicima, naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda itd. Ovo što je sada skup izuzetih, ostali prihodi, koji nisu oporezivi po drugom osnovu, sada se ovim članom stavljaju da su oporezivi. Čini mi se da ovde ima u nekoliko tačaka, prihoda koji su oporezivi po drugom osnovu i da bi trebalo da se proveri 1. stav člana 85. jer razumem nameru, hoćemo da sve vrste primanja klasifikujemo i da svaka vrsta primanja bude poznata za oporezivanje, makar i stopa bila nula. To je meni potpuno jasno, ali u 1. stavu, to se bojim ne piše. Na član 26. amandman sa ispravkom, podneo je Balša Božović.

Član 27. kojim se menja član 87. osnovnog Zakona, određuje godišnji porez na dohodak građana i sada je definisano da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak, veći od trostrukog iznosa, prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici, u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima Republičkog organa, nadležnog za poslove statistike. I naravno, onda se ređa ko su sve lica koja uopšte mogu doći u poziciju da budu poreski obveznici. Trostruki iznos prosečne godišnje zarade, ja ću neka mi bude oprošteno, zaokružiti, na 40.000 mesečno, pa da množimo, ili 400 evra, pa da množimo 400 evra sa 12 meseci i to puta tri. Narodni poslanici i ministri nemaju trostruki prosečni, nema trostrukih prosečnih zarada. Koja su to lica koja će imati trostruku ili prosečnu, osim IT koji inače imaju drugačiji oblik? Ja ne tražim izmene ovog zakona, ja tražim potpuno drugačiji pristup u određivanju iznosa poreza na dohodak građana i kada se radi ono što nije predmet ovog zakona što plaća poslodavac, ali kada se radi i o porezu koji treba da plate ljudi koji na godišnjem nivou zarađuju toliko da država kaže – ti imaš dovoljno za sebe i za svoje potrebe, trebalo bi da platiš i porez. Nije niko pametan, vi ste odredili tri, ja ponavljam da želim da se izbriše, zato što želim potpuno drugačiji pristup u određivanju. Samo sam hteo da dodam da se ovde ne menja, to već godinama važi ovo pravilo i tačno je da relativno mali broj ljudi ostvaruje, odnosno ulazi i prelazi cenzus za plaćanje poreza na godišnji dohodak građana, ali ako pogledate spisak od jedan do osam svih dohodaka. Tu ulazi i dohodak od izdavanja stana, od autorskih prava, od svih ovih stvari koje ovde imate, otprilike 20.000 ljudi u Srbiji prelazi taj cenzus i plaća porez. Prema tome, on nije preterano značajan u smislu fiskalnih prihoda, ali značajan broj ljudi, odnosno nezanemarljiv broj ljudi prelazi taj cenzus. Hvala. Zahvaljujem, gospodine ministre.

Na član 28. amandmane, sa ispravkama, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici mr Aleksandra Jerkov i zajedno Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Aida Ćorović, Goran Ćirić i Vesna Martinović. Da li neko želi reč? (Ne) Zahvaljujem. Na član 28. amandmane sa ispravkama podneo je narodni poslanik Balša Božović.

Zahvaljujem. Po Poslovniku sam se javio gospodine Bečiću, ne zato što smatram da ste ga prekršili vi lično, ali Skupština po treći dan za redom nema direktan prenos koji je obavezan od strane Javnog servisa, koliko sam razumeo. Javni prenos ne postoji, direktan prenos ne postoji od pre dva minuta, a mi i dalje bez bilo kakvog obrazloženja, kao narodni poslanici, pitam u ime svih narodnih poslanika, i u ime vas na kraju,Skupštinu Republike Srbije da zamoli RTS samo za objašnjenje. Eto, ništa drugo. Gospodine Božoviću, mi ćemo da, evo, ja sam sada i uputio zameniku sekretara da nam dostave, da li je dostavljeno objašnjenje. Ako nema direktnog prenosa, prenos će biti odložen, ali ćemo da damo informaciju zbog čega odlažu prenos sadašnjeg toka sednice. Zahvaljujem. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović.

Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Na član 31. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov, zajedno Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović.

Na član 33. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Jerkov, zajedno Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović.

Na član 39. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović.

Na član 40. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović.

Članom 41. koji je neminovan član, gde se u pravom stavu definiše koji zakoni ne važe ili koji samostalni članovi važe, ima drugi stav u kojem kaže da poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licima od 1. januara 2016. godine, može da se opredeli da po osnovu radnog odnosa sa tim licima koristi poresku olakšicu iz člana 7. ili iz člana 8. O tome je bilo rasprave, radi se o povraćaju poreza i verovatno je ovo ostavljeno da može tako da poslodavac bira šta je za njega povoljnije, to se podrazumeva. Mi bi smo voleli da je jasnije napisano, kao i druge odredbe, šta je od ove dve mogućnosti za povraćaj poreza kod novozaposlenih lica povoljnije po novozaposlenog, ali nadamo se da će to i ovako i onako se dešavati po Zakonu o radu, ako ne o drugom, mada i tu ima odredbi dovoljno širokih za tumačenje, da ostavlja i uvećava prostor pravne sigurnosti za zaposlene. Mi bi smo takođe voleli da poslodavci nemaju pred sobom ovakvo rešenje, nego da budu oslobođeni poreza za novozaposlena lica.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je kao što su i ministri u nekoliko slučajeva rekli, još jedna stimulacija za one koji teško mogu da nađu posao, dakle za nezaposlene i na ovaj način imamo poreske olakšice u vidu povraćaja poreza. Ono što smo nekoliko puta danas podvukli, jeste da je bilo vremena da mi razgovaramo o ovom zakonu onako kako dolikuje. Evo, gospodin Sertić je danas prisutan, maločas je ušao u salu, što je meni veoma drago, da li se vi gospodine Sertiću na primer slažete sa programom DS, predizbornim programom, da svakog mladog čoveka koji završi višu, visoku, magistarske ili doktorske studije, država plati prosečnu platu Republici, poreze i doprinose, oslobodi poslodavca godinu dana? Za tih godinu dana, poslodavac ne može da otpušta one radnike koje je do tada imao u svojoj firmi i svom preduzeću. Nakon godinu dana, ukoliko produži ugovor za neki naredni period, oslobođeni su poreza i doprinosa koje, takođe, država preuzima na sebe. Ukoliko se ne produži ugovor, taj mladi čovek ima godinu dana radnog iskustva i on na tržištu radne snage nastavlja da se bori, ali sasvim sigurno ima nešto što se zove nada da ostane u Srbiji i da negde traži svoje mesto pod suncem. Ja bih vas zamolio, makar za komentar, ukoliko to trenutno nije moguće, da li možemo makar da otvorimo tu vrstu dijaloga, s obzirom da imamo 55% mladih koji su nezaposleni? Zahvaljujem. Zahvaljujem. Bez obzira što sam se sad priključio, poštovani poslanici, znam šta je tematika i veoma smo bili zadovoljni kada smo učestvovali sa Ministarstvom finansija u kreiranju ove platforme. Ono što je dobro, gde mislim da se u ovom momentu potpuno slažemo, ovo što pričate je potpuno u istom pravcu ovoga što je predloženo, bilo da je to na jedan ili drugi način. Mislim da ste lepo na kraju, u krajnjoj liniji, i pitali, odnosno predložili da sednemo i da razgovaramo koji su to sve modeli kojima možemo da utičemo da naši mladi ostani, a sa druge strane kako da im obezbedimo više prakse. Mi tu imamo problem i vi znate koliko smo puta pričali i o našem obrazovanju i sistemu školstva, koliko nam, ne samo deca koja završe srednje zanatske škole, ne znaju da rade, nakon zanatske škole, nego i oni koji završe visoko školske ustanove nemaju dovoljno prakse i nemaju dovoljno znanja da bi nastavili neke ozbiljnije poslove. Kada pogledate Nemačku npr. ili te razvijene zemlje, onda vidite koliko je mladih ljudi do 30 godina već na rukovodećim položajima. Dobili su nekako pravo, odnosno imaju očigledno dovoljno znanja i zbog toga smo i najavili za narednu godinu ozbiljne promene, pre svega, u sferi obrazovanja, kako bi direktno uticali na ekonomiju. Ne mogu da komentarišem direktnu ideju o vašem predlogu, jer treba napraviti računicu koliko bi to fiskalno uticalo, ali mi je veoma drago da pričamo o istim stvarima, dakle da je borba u tom pravcu. Ovo jeste održiv model u ovom momentu što je Vlada predložila i izračunali smo da to nama može da bude fiskalno neutralno u toj meri da sa 31. oktobrom, kada je presek, ne može da se manipuliše. Znate šta je kod nas problem? Mi bismo mogli mnoge zakone ispraviti i poboljšati, ali kod nas je problem primene tih zakona, odnosno navika naših ljudi da traže rupe u zakonu, takozvane, i da pokušavaju da zloupotrebe. Vi to znate, imali ste probleme i vi dok ste pisali zakone i danas kada razmišljamo o tome. Uvek morate da pravite zakon tako da smanjite mogućnost zloupotreba. Ja sam svakako otvoren, a pretpostavljam i ministar Vujović da sednemo i da nađemo u budućnosti zajednički model. Na član 42. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Izvolite. Zahvaljujem. U svakom od ovih zakona amandman i identičan tekst poslednjeg člana izmena i dopuna zakona. Član 42. u predloženim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana glasi – ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine. Da bi to moglo, danas bi moralo da bude glasanje o zakonu, jer Ustav kaže da zakon stupa osam dana nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“ S obzirom da je očigledno da nećemo glasati, ja sam već u raspravi o svakom članu u istovetnom tekstu, koji je napisan, u svakom predlogu zakona, koji je danas pred nama, kazala da je to dokaz našeg zajedničkog nedostatka planiranja, jer je predlagač očigledno imao nameru da predlog zakona bude u proceduri i da se usvoji znatno pre 1. januara 2016. godine, kada bi ovako napisan član ispunjavao uslov Ustava. Pošto imamo zajedničku štetu od nedostatka planiranja, to nije stvar vlasti, ni opozicije, nije čak ni stvar ideologije, to je stvar narativa našeg društva, kao kada kažete – kada ćete se javiti, on kaže – posle podne. Ovih dana. Kada ćemo završiti predlog? Od nedelje. Kad slušate taj jezik, onda razumete šta nam je problem i direktna posledica takvog gledanja na svet je da predlagač stavi - ovaj zakona stupa, jer dovoljno smo daleko od 1. januara, proći će to. Moraće da bude amandmana na ovaj član i moraće da bude odlučivanja Skupštine da stupi na snagu pre roka od osam dana. Zahvaljujem, gospođo Čomić. Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić. Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Pošto smo završili pretres o amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini. Prelazimo na 59. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste Izveštaj Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Zahvaljujem. Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović, Vesna Martinović i narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Zahvaljujem. Na član 3. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani, žao mi je što ministar finansija nije tu, ali se nadam da će ministar Sertić umeti da odgovori na ova moja pitanja i sugestije. Dakle, ove izmene zakona su sled zakona o kome je do malopre diskutovano ovde i odnosi se na stimulativne mere kod prvog zapošljavanja i na umanjenje doprinosa. Malopre smo razgovarali o porezu na zarade i umanjenje kod prvog zapošljavanja, a ovde razgovaramo o umanjenju doprinosa kod prvog zapošljavanja. U zakonu se kaže da poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 1. ovog člana 65% ako zasniva radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih, 70% ako je zasnovao odnos između 10 i 99 novozaposlenih i 75% umanjenja doprinosa ako je zasnovao sa više od 100. Ono što smo mi predložili jeste da način povraćaja tih sredstava bude drugačiji. Nema potrebe da poslodavac uplaćuje 100% doprinos za zdravstveno osiguranje da bi mu država vratila 60, 65 ili 70%, tj. 75%, nego da to odmah bude umanjeno i da bude uplaćeno 25, 30 i 40% od doprinosa, tako da se smanji administriranje i nema potrebe da poslodavac finansira dodatno državu, pošto on plaća ostale dažbine. Analogija je bila, kada je ovo donošeno, da je tako bolje i da mora da se poštuje zakon. Ja sam za to, ali ću podsetiti gospodu iz finansija koje sugerišu gospodinu Sertiću, pa neka odgovore, zbog čega se ne poštuje ovaj isti zakon o obračunu doprinosa? Po članu 22. tog zakona država je dužna za 973 hiljade osiguranika, čije doprinose plaća budžet Republike Srbije,da uplati sredstva koja se izračunavaju tako da se prosečna zarada iz prošle godine uzme, pa 15% te zarade se oporezuje sa 10,3%, tj. obračuna se 10,3% doprinosa, i to treba da izađe 11 milijardi. U ovom budžetu je planirano 668 miliona. Ja pitam - zašto? Gde se dede 10,5 milijardi budžetskih para koje su potrebne za osiguranike, za koje država po zakonu plaća doprinose za zdravstvo, jer sa ovih 668 miliona država leči skoro milion ljudi sa 5,5 evra, što je nedopustivo. Ja pitam, tj. predlažem da se prihvati naš amandman, kako bi poslodavci bili pošteđeni plaćanja celokupnog iznosa i da čekaju refundaciju sredstava od države kad ona izvrši obračun. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. Evo biću veoma kratak, ovo što ste dali izvode iz ovog zakonika koji definiše doprinose za nezaposlene, to je potpuno jedna druga tematika i nema direktno veze sa amandmanom koji se komentarisali na početku. Što se tiče samog vašeg amandmana i predloga da se ne plaćaju porezi, odnosno doprinosi da se ne plaćaju automatski, mi matematički, kada posmatramo, to je jednak iznos, dakle, da li biste odmah oslobodili nekoga ili ga naterate da plati pa da mu vratite nazad. Ništa time država ne dobija, osim onoga što sam malo pre rekao, ozbiljne kontrole. Ako plaćate samo 25% npr. za broj radnih mesta koje ste otvorili, vi možete na takav način da izbegnete i kontrolu, mi ne možemo u svakoj kompaniji da držimo inspektore i da kontrolišemo šta rade. Sa druge strane, kod nas još uvek disciplina unutar kompanija nije na tom nivou da možemo da imamo potpuno poverenje. Sa treće strane, mi na ovaj način potpuno fiskalno kontrolišemo ponašanje svake kompanije, svakog zaposlenog, možemo da vidimo da li je to ono presečno stanje 31. oktobra. Dakle, da ne bi bilo zloupotreba a sve u smislu kvalitetnog prikupljanja doprinosa za funkcionisanje države i svih onih troškova koje država ima. Tako da, razumem vaš zahtev. Ima smisla ali praktično u ovom momentu kada uvodimo red, kada se borimo protiv sive ekonomije, kada pokušavamo da proširimo ovu lepezu svih naplata poreza a da budu opet izbalansirani sa mogućnostima građana, ovo je jedan izbalansirani pristup koji je Vlada prihvatila i kao takav i dalje podržavamo da ide. Gospodine Antiću, ja sam se samo zbog ministra vratio na prethodni amandman, tako da morate neki drugi put. Izvolite gospodine Božoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre i poštovani gosti. Pričali smo o stimulativnim merama za zapošljavanje i onda smo pričali o porezima. Ovde pričamo o doprinosima. Ono što je nama veoma nesumnjivo, ali tamo gde mi vidimo da postoji jedan određeni problem koji nama pravi određenu zabunu, jeste taj povraćaj od 60, 65, 75% Zašto se odmah neko ne bi oslobodio tog dela i zašto bi dodatno maltretirali i birokratizovali celokupnu stvar kada sami znamo da je država, odnosno da je država najveći zapravo dužnik i da ona privatnom sektoru duguje milijardu ili dve milijarde evra. I da su se mnoge firme zatvorile iz prostog razloga što država na kraju nije uspela da im isplati ono što je bila dogovorena suma novca. Ono što je veoma važno za nas ovde, jeste da se ovde taj put skrati i da se ne bi nešto uplaćivalo, neki doprinos, pa vam onda država vrati kroz neki povraćaj, da mi jednostavno pokušamo da napravimo nešto što bi u većoj mnogo meri pomoglo onima koji traže posao a ne da čekamo da se država seti, zato što vrlo dobro znamo da je 50 i nešto privatnih firmi danas u blokadi, između ostalog iz razloga što država ne plaća svoja dugovanja. Postoje potraživanja prema državi, sigurno od milijardu ili dve milijarde evra. Taj novac država nema da da i onda mnogi zatvaraju neke svoje poslove i neke svoje biznise i na taj način destimulišu zapravo zapošljavanje. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Zoran Antić. Dame i gospodo, u ovom članu 3. postoji i jedan stav 9. koji je poprilično jasan i ja mislim da svaku sumnju u tome da li će država da vrati ili neće i kada će da vrati, otklanja ovo. Dozvolite da pročitam – povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 7. o čemu smo već govorili, znači ono što je uplaćeno, vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak, poreska administracija u roku od 15 dana. U samom zakonu dat je rok od 15 dana u kome mora država da vrati ono što je uplaćeno od poreza na doprinose za socijalno. Prema tome, nema razloga za ovoliki strah da država neće da vrati preduzetnicima koji su platili doprinose za socijalno i penziono, znači, rok je jasan. Ja mislim da ova država funkcioniše svakim danom sve bolje i bolje i da poštuje svoje rokove da postoji zakon u kojima država mora svoje obaveze da izmiri prema i pravnim licima, tako da nema razloga za nervozu. Biće ovaj institut jako dobro primenjivan i novac koji je država dužna vraćaće u ovom roku od 15 dana. Hvala. Zahvaljujem. Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Dakle, mi imamo tri problema sa ovim članom čije brisanje predlažemo. Prvo, zašto se vraća kada je poznato da…

Imam ja razumevanja. Prvo, povraćaj zato što se pokazalo i u slučaju porodilja i u slučaju svim drugim, da država baš ne izmiruje redovno svoje obaveze iz ove oblasti. Drugo, zašto 75%, a ne sve. Mi predlažemo da za novozaposlena lica poslodavac bude oslobođen svih doprinosa i smatramo da to nije nemoguća misija, da se mogu pronaći pare u budžetu za tako nešto. I ono što je isto problematično jeste ko se smatra nezaposlenim licem u smislu ovog člana, zato što niste bili tu i rekla sam da je vama Fiskalni savet u svom mišljenju u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, zamerio ili kao kritiku budžeta dao to što Vlada Republike Srbije netačno prikazuje broj zaposlenih. I vi znate gospodine Sertiću da toga ima. Ja sam slučajno naišla na primer u veterinarskoj ordinaciji, a verujem da toga ima svuda, gde neko ko je nezaposlen, ko tamo volontira, jedan dan se nije prijavio, jedan dan je zakasnio da se prijavi na biro i automatski je izbrisan iz evidencije nezaposlenih. Da li je on pronašao posao, da li je sada zaposlen – ne, ali on više u evidenciji nezaposlenih nije i on po ovome kako ste vi ovde postavili ne bi mogao da bude zaposlen i na takav način poslodavac bude oslobođen doprinosa. Dame i gospodo, ovde se vidi nepoznavanje opšte našeg finansijskog sistema. Znači, kada neko napiše ovakav amandman, jer pravo uplatom doprinosa reguliše se po tome kolika će da bude penzija kada je zaposleni ostvari. Ako ništa ne uplaćujete, nema šta ni da vam se vrati. Nema šta da vam bude osnovica. Ovako, poslodavac uplati, Znam šta pričam, vi ne znate, nikada niste popunjavali taj obrazac, M2, da li ste popunili kad?

Zato i podnose ovakve amandmane. Zato smo takvu vlast imali u Srbiji, zato smo došli do ovoga, ne da donosimo zakone u smislu da poboljšavamo klimu, nego da ispravimo njihove greške i sada se oni našli grešni, toliko da nas optužuju kako mi ne znamo šta radimo. Videli smo vaše rezultate. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović, Vesna Martinović.

Gospodine ministre, radi gledaoca, ne pričamo o doprinosima za penziono, pričamo o doprinosima za socijalno osiguranje. To su dva različita doprinosa.

Jeste, upravu je kolega koji kaže da u zakonu piše da je u obavezi za 15 dana da se izvrši povraćaj. Neka mi navede deset primera gde se to desilo u 15 dana, a ja ću da navedem jedno 100 primera da nijedna poreska uprava, kada su uplate doprinosi za zdravstveno osiguranje, ne može u roku od nedelju dana da stavi na svoj sajt da su uplaćeni doprinosi, jer nemaju dovoljno radne snage da to obrade. Pa onda, osiguranici su u žutoj zoni, ali da ne davim sada ovde kolege, jer to je usko profesionalna stručna stvar, da ne može da se vidi iz RFZO da je neko izmirio doprinose, pa mora da se šalje, da uzima potvrdu da je uplaćen doprinos itd, ali to nije tema. Tema je kako da olakšamo preduzetnicima koji zaposle ljude i koji imaju pravo na stimulativne mere, po ovom članu zakona, kako da se oni ne maltretiraju, da ne moraju da angažuju ta sredstva i da ih čekaju u povraćaju, nego da mogu na osnovu obračuna da uplate onoliko koliko je država propisala da će da uplaćuju po svakom uposlenom radniku. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Izvolite, gospodine Božoviću. Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre i poštovani gosti, drage kolege, naš predlog jeste da se ne usvoji ovaj zakon. Mislim da neki danas nisu dobro komentarisali šta su zapravo bile naše osnovne namere. I, kada je u pitanju socijalno, a ne penziono osiguranje, delu sale se obraćam, veoma je važno da pojednostavimo ceo postupak. Vi ste vrlo dobro to malopre obrazložili, gospodine ministre, jer smatram da je veoma važno da u situacijama kada želimo da napravimo određeni rezultat i kada imamo određeni cilj, sve moramo da upravo stavimo u tu funkciju i da izmerimo rezultat u šest meseci, godinu dana, godinu i po dana. Radi se o ljudima koji traže posao. Radi se o ljudima koji jednostavno žele da svoj životni vek provedu radeći nešto korisno za sebe i svoju porodicu. Iz tog razloga smatram da ovo ne treba da bude kao jedna od mera koja će se naći na papiru, nego da vidimo da li mi zaista možemo i imamo snage i kapaciteta na kraju kao država da mi to sprovedemo u delu. Mislim da je iz tog razloga ovaj predlog koji je došao sa naše strane, u vidu razgovora i debate naravno, a ne u konkretno u ovom amandmanu koji glasi: „briše se“, da se zaista nešto uradi što može da se izmeri u nekom kratkom vremenskom periodu. Da ne bude ono – traže posao od dve do pet ili šest godina. I sami znate kako to utiče na porodicu i na neko socijalno kruženje i da se tada javlja i nasilje i sve ono što prati nezaposlenost u Srbiji. Zahvaljujem, gospodine Božoviću. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine Bečiću. Kaže – poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja, pa onda taj ne može ostvariti ovo pravo.

Recimo, na poslodavca koji dobija četvrtinu budžeta grada Novog Sada, ili na poslodavca koji dobija zemljište vredno više desetina miliona evra, ili na poslodavca kom se izgradi hala, infrastrukturno opremi zemljište? Dakle, da li taj, koji nakon toga isplaćuje minimalce, ima još i pravo da ostvari ovu vrstu podsticaja, jer se ovde govori samo o poslodavcu koji za određeno lice dobija podsticaje? Šta je sa poslodavcima koji dobijaju druge pogodnosti, o kojima neki opet drugi poslodavci ne mogu ni da sanjaju? Ako toga nema, a meni se čini da ovako kako piše nema, ja se plašim da ni ovaj član, kao ni uostalom ceo zakon, a to ste možda mogli primetiti iz naših diskusija o amandmanima, za nas ne može biti prihvatljiv. Prvo, ne mogu da uhvatim nikako kontekst između vaše borbe da ovaj zakon i ove mere koje smo mi predložili proširite i na veći broj. Ja mislim da ovako kako je koncipiran zakon upravo obuhvata maksimalan broj ljudi, ne samo onih koji su sad skoro završili fakultete ili škole, nego praktično i nezaposlene. Uslov o kojem smo pričali od šest meseci neprekidnog staža, rekao sam vam zašto i obrazložio vezano za sve moguće eventualne prevare koje možemo da imamo. Ovo što ste sada malopre pitali, mislim da je jako dobro da se definitivno jasno i razložno objasnimo. Dakle, bilo koja vrsta nekih podsticaja za zapošljavanje koje dobije određena kompanija, u bilo kom obliku kako ste vi nabrojali kroz različite forme, ako je dobio tu vrstu podsticaja, ne može da koristi ovu. Dakle, ovde je zaista interes da prvo očistimo tu vrstu, da bude potpuno jasno šta je kome podsticaj. Znači, ako je neko dobio sredstva iz državne pomoći konkretno, taj ne može da koristi ovu vrstu podsticaja na ovakav način, da pored onoga što je već dobio i subvencionisan od države proširi svoj biznis, da zaposli veći broj radnika, da automatski onda može i da koristi ove.

Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Gorana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović, Vesna Martinović i narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov. Zahvaljujem. Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović. Izvolite, gospodine Božoviću. Dakle, u moru ovih amandmana i u moru članova Predloga zakona jednostavno desi se da se negde pomešaju neke određene stvari. U sledećem članu upravo se govori o različitim podsticajima, odnosno merama koje Vlada Republike Srbije nesporno daje na raspolaganje. Međutim, šta se sada dešava? Dakle, nemamo konkretno navedeno u zakonu upravo ovo što ste maločas rekli. Da li mi imamo negde gde je decidno navedeno i napisano da neko ne može da koristi nekoliko različitih mera u isto vreme? Nije, iako se slažem sa vama da tako ne treba da bude, nego samo da to negde pokušamo da preciznije definišemo. Ono što je takođe važno, jeste da se upravo na sličan način, ono o čemu smo razgovarali, rešava jedan veliki problem koji se tiče mladih ljudi u Srbiji koji su završili škole, koji su obrazovani, koji kada imaju neki zanat u ruci ili neko znanje žele da odu van zemlje. Za njih je važno da ove stvari budu što jednostavnije, da možemo kao država da im damo prosečnu platu u Republici, poreze i doprinose u godinu dana. Ukoliko posle tih godinu dana oni produže ugovor, snašli su se. Ukoliko ne produže, tragaju i dalje, ali imaju godinu dana radnog iskustva. Iz tog razloga smatramo i već smo odradili proračun koji je manji od sto miliona evra za sve u Srbiji koji su završili višu, visoku, magistarske i doktorske studije. Dakle, to je srž društva, najveće znanje u državi koje mora da ostane u Srbiji. To je naš cilj i naš interes. Jer, ukoliko o njima ne vodimo računa, ne vodimo računa o kvalitetu koji mora da postoji da bi Srbija u narednim decenijama ostvarila mnogo veće rezultate nego što to čini danas. Zahvaljujem. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gorana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Izvolite. Član 6, to je stupanjem na snagu? Ne. Prelazne i završne odredbe. Zahvaljujem se. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gorana Čomić, Jovan Marković, Jovana Jovanović, Goran Ćirić, Aida Ćorović i Vesna Martinović. Zahvaljujem i izvinite još jednom. Nije baš lako pratiti, ali greška je moja, nije vaša. Dakle, radi se o stupanju na snagu i o jednom istom članu koji je išao kroz prethodna četiri zakona, da zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine. Zašto delim sa vama jedno isto obrazloženje? Zato što je važno da pokušamo da zapamtimo, jer je ovakav član paradigma. Kada ima planiranja koje nama nedostaje svima, ja tu ne razdvajam vlast i opoziciju, akademiju, crkvu, niko to u Srbiji ne ume da planira kako treba. Zato i jesmo neuspešni. Dakle, onda i predlagač zna kada će zakon stupiti na snagu, kada ima planiranja onda i mi znamo nekoliko nedelja unapred. Evo pre neki dan je bio izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Dejvid Mekelister koji zna datum, dan u februaru, kada će podneti Rezoluciju. Nama to nedostaje, to je zajednički problem i ja znam da je ovakav član zakona iz razloga što je predlagač mislio da ima dovoljno vremena. Sada moramo da reagujemo amandmanima, moje obrazlaganje je samo da pokušamo da učinimo zajednički napor, da malo više planiramo, a da nam se ovakve vrste članova smanjuju u procedurama. Zahvaljujem gospođo Čomić. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini. Prelazimo na 60. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste Izveštaj Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Izvolite. Ako postoji uopšte zakon i ideja za koju bih rado glasala, onda su to ove izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama iz najmanje tri razloga. Prvo je, što je ovakva ideja jedna od retkih u našem zakonodavnom procesu koja je posledica planiranja, posledica jednog partnerskog odnosa između civilnog društva i projekta „Beba dobro došla na svet“ i državne uprave, odnosno ministarstva i nas koji dobijamo predlog na razmatranje. U članu 1. u kojem se menja i dopunjava Zakon o republičkim administrativnim taksama, dodaje se tačka 9), koja kaže – Za prijavu prebivališta novorođenog deteta. To znači da je naša država odlučila zato što je predstojala ovakva vrsta dijaloga, da interveniše odustajanjem od naplata za prijavu prebivališta, što ukupno će biti manje otprilike oko 40 miliona dinara za nešto više od 66.000 beba koje se rode u Srbiji. Ja bih volela da budžet manjka 140 miliona dinara. Jako želim deficit od 140 miliona dinara za ovu ukinutu taksu, jer bi to značilo dvostruko veći broj beba najmanje koje bi se rodile. To koliko je mala šala, toliko je zaista i želja. Zašto koristim ovu raspravu o amandmanima i da pohvalim način na koji je došlo i da uputim kritiku, jer treba nam Zakon o taksama i naknadama i bilo bi dobro da ne zaboravimo u taj jedinstveni Zakon o taksama i naknadama koji će najviše učiniti preduzetnicima. Mnogo više nego bilo kakve priče, bilo čije, bilo koje, da u tom budućem zakonu ne zaboravimo da smo ovim izmenama i dopunama Zakona o taksama izuzeli plaćanje za prebivalište novorođenih beba. To roditelji možda neće osetiti kao značajno, ali je značajno da imamo kao zajedničku poruku, da ćemo smanjiti zajedničke prihode zato što želimo na drugačiji način da se odnosimo prema podsticajima za rađanje beba. Hvala. Reč ima ministar Željko Sertić. Hvala vam pre svega za podršku za ovaj član i za zakon koji definiše nameru Vlade da na ovakav način pomogne i slažem se potpuno sa vama da bismo bili svi srećni da takvu vrstu deficita rešavamo i u Ministarstvu finansija i na Vladi Srbije. Ali, po pitanju Zakona o naknadama, samo da vas obavestim da je radna grupa već formirana, da je počelo da se radi i da ćemo po prvi put sada imati u narednoj godini zakon koji će definisati na jednom mestu, dakle, biće ovde pred vama u parlamentu, na jednom mestu sve naknade, sve takse, vrlo transparentno i jasno i upravo najviše namenjene malim preduzetnicima ali i onim velikim kompanijama koje mogu da rade i koje će praktično imati po prvi put priliku da iz jednog dokumenta kada iščitaju da znaju šta ih čeka i na koji način. Zahvaljujem gospodine Sertiću. Izvolite gospodine Božoviću. Dame i gospodo poštovani ministri i gosti, ono što sam na ovom početku želeo da kažem, prvo, jeste da čestitam građanima Beograda 20.000 beba u 2015. godini, to je ogroman rezultat za nas.

Ovo je početak za novorođenče, 300 dinara je taksa, mi ćemo tu taksu ukinuti. Drugog dana već fale bebi paketi. Trećeg dana, fali pomoć porodiljama. Pa, onda kada odemo na besplatne udžbenike, pa kada odemo na sve ono što je negde koristilo jedno domaćinstvo u Srbiji, pre svega, prema svojoj deci moramo onda da se pozabavimo ovim stimulacijama mnogo ozbiljnije iako naravno podržavamo ovu meru, ali onda da krenemo i dalje i u naredne korake, jer mi je drago što ste i sami rekli, svaki deficit koji proizilazi iz ovakvog načina vođenja brige o natalitetu mi smatramo zapravo našom pobedom.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine Bečiću. Nakon osam sati rasprave o zakonima kojima smo sve povećavali i povećavali namete na porodice u Srbiji, po raznim osnovama poreza itd. sada konačno dolazimo do nekakvog zakona kojim vi verovatno pokušavate da kažete roditeljima ili mladim porodicama kako država nešto mnogo brine o njima. Međutim, mnogo bi zgodnije bilo da ste našli rešenje za sve one porodilje kojima poslodavci ne plaćaju doprinos. Svi ovde poslanici, mislim da su se slikali sa onim mamama u okviru one akcije – pravo za mame ili bravo za mame, šta se sa tim desilo? Nikada ništa. Mi smo nekoliko puta predlagali, od toga ništa nije bilo. Zašto, recimo, mislim da kolega Marko Đurišić već godinu dana predlaže ovoj Skupštini, svaki put kada počinje sednica da se usvoji predlog zakona kojima će biti smanjen porez, recimo, na hranu za bebe. To ova skupštinska većina neće da usvoji. Gospodin Vujović nas je čak ubeđivao da je i nemoguće utvrditi šta je zapravo hrana za bebe, on znate misli da postoje neki odrasli ljudi koji jedu hranu za bebe, neke kašice itd, i time zapravo hoće da oštete, a mi subvencionišemo njihovu potrebu da jedu dečiju hranu. Tako da ukoliko stvarno želite da pokažete brigu o mladim porodicama, postoje mnogo efikasniji, njima mnogo korisniji načini za to nego što ćete ih osloboditi nekih 250 ili 300 dinara koliko se ovim zakonom čini, posebno imajući u vidu da osam sati smo proveli, ovo jutro, ovaj dan, raspravljajući o zakonima kojima se povećavaju porezi dok plate i penzije padaju. Reč ima ministar Željko Sertić. Hvala vam, ali ponovo ne razumem vašu brigu na takav način jer mi smo upravo uveli da se vraća PDV na bebi opremu, na hranu, na sve one stvari koje ljudi imaju pravo da koriste za svoju decu. Dakle, to što možda nije na način najjednostavniji, najlakši, ponovo se vraćamo na ono pitanje kakvi smo mi da moramo da kontrolišemo procese, da moramo to da kontrolišemo kroz prijavu fiskalnih računa, jer vi znate isto, borili ste se sa time i znate kakav je problem siva ekonomija i dan danas imamo. I na svaki mogući način moramo da iskontrolišemo situaciju upravo kako bismo obezbedili priliv sredstava u budžet, a nakon toga onda možemo kroz zakone da vraćamo. Ja se nadam da možemo da dođemo u narednim godinama u tu situaciju da i na takav način rešavamo stvari, da prosto oslobađamo ljude unapred određenih obaveza, ali ćemo tada znati da smo mnogo više kao društvo napredovali i da mnogo širi zahvat određenih stvari ima. Izvolite, gospodine Božoviću. Kada pričamo o podsticajima, kada pričamo na primer o olakšicama i ovde ste malopre pomenuli sjajan primer, to je povraćaj PDV-a na bebi opremu i hranu. Ono što je bila najzanimljivija stvar u raspravi koju smo vodili mesecima ranije jeste u tome što često dolazi do slučaja da se ne smanji cena, iako vi oslobodite PDV, a nekoga, ne smanji se cena i ono ostane potpuno identično. Namera vaša je potpuna logika ispravna i to i vi svi znate, ali u praksi se dešava to kada vi nekoga oslobodite toga, njemu samo poraste marža. Dakle, apsolutno se ne vodi računa o tome da li kada vi kažete imate povraćaj PDV-a zaista možemo na neki način to da imamo kao nešto jeftinije. Povećavaju se cene tih proizvoda, o tome se radi, i vi kada imate povraćaj PDV-a opet u međuvremenu poraste cena tog proizvoda i mislimo da negde moramo, da neki mehanizam da stvorimo da ti mladi roditelji, te mlade mame i tate, ili samohrane majke, čega je naravno sve veći slučaj u Srbiji, dakle, da imamo negde oproban i dobar i jasan mehanizam, ne samo da oslobađamo PDV i da vršimo povraćaj PDV-a, ja znam da vi kad platite cenu onda imate porez nazad, ali dešava se to dati proizvodi poskupljuju, tako što se marža od trgovaca povećava u nedogled i nedogled i tu je zarada, ogromna i enormna i vi, kako da vam kažem, ne možemo nekako da uvedemo tu red. Ne znam samo da li smo se dobro razumeli da povraćaj PDV-a ide roditeljima, direktno koji kupuju, dakle, fizičko lice koje dođe, međutim ja razumem o čemu vi pričate, ali ako smo se mi opredelili za tržište, ako država ne utiče na cene na tržištu, onda samo povećavanjem uslova, boljeg poslovanja, većih broja kompanija koje ulaze na tržište i veće konkurencije u određenim oblastima, ako pričamo direktno o igračkama, o bebi opremi ili o hrani, možemo doći do toga da trgovci međusobno se zbog cena takmiče i da idemo, jer to je prosto sistem koji smo usvojili, radimo na tome i mislim da se svi tu slažemo oko toga, da tu ne može državni intervencionizam da pomogne. Da li postoji neki drugi, treći model koji bi to sprečio, a ne bi predstavljao kršenje pravila konkurencije, to je pitanje, ako imate ideju, mi smo svi spremni da razgovaramo na tu temu. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Naime, umesto ministra Vujovića, ovde ispred Vlade, odnosno u sali je ministar Sertić. On nije ovlašćen za predstavnika Vlade po raspravi o ovoj tački dnevnog reda i on po članu 158.

Ne, ja vas molim da vi pročitate Poslovnik i sada ću da vam pročitam ja. Član 158. stav 7. ko može da učestvuje u raspravi o pojedinostima, pa kaže – predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona ima pravo da o svakom amandmanu govori do dva minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinostima, po ovom osnovu ne može da bude duže od tri časa. Ovlašćeni su svi članovi Vlade. Nisu ovlašćeni, gospodine predsedavajući, ovde piše da je za – predstavnika Vlade u Narodnoj skupštini određen dr Dušan Vujović i samo njegovo ime stoji ovde.

Povreda Poslovnika, gospodine predsedavajući, član 27. i verujem da je malopre kolega kada je rekao – hoću da povredim Poslovnik, verovatno je mislio da ukaže na povredu Poslovnika, a s obzirom da samo predsednik ili predsedavajući može da povredi Poslovnik. Ono što želim da kažem je da je Javni servis i drugi program RTS preko kojeg se prenose sednice Narodne skupštine, Javni servis i da ima svoj upravni odbor, svoj programski savet, i da naravno, ni upravni odbor, ni programski savet ne dobijaju nikakve naloge ni iz koje stranke, ni iz vladajuće i ne znam da li je to neka navika iz nekog prethodnog vremena i da li je to izgovoreno na osnovu nekog iskustva do 2012. godine. Sa druge strane, zbog važnosti tema koje su pred nama i ovog dana, a verujem da će biti i u danima ispred nas, ja vas molim da uvedete sednicu u normalne tokove. Vlada radi kao jedan tim, kao jedan veliki dobar i kvaliteta, efikasan tim. Dugo smo slušali ovde zašto nema Vlade da razgovaramo, zašto ne dolaze ministri, a sada kada dođu ministri, kada dođe gospodin Sertić, onda kažu – a sada ne želimo da razgovaramo sa gospodinom Sertićem. Znam da je nekim ljudima u ovoj sali ne teško, već nemoguće ugoditi, i zbog toga, gospodine predsedavajući, moja poruka za vas je i ne pokušavajte. Voleo bih da ovu sednicu uvedemo u normalne tokove, da razgovaramo o svim predlozima zakona u pojedinostima i u ovom danu i u danima ispred nas i da zakone, koje i građani i privreda očekuju od nas, donesemo u zadatom roku. Znači, jasno sam rekao, svi članovi Vlade su ovlašćeni. Drugo, svi narodni poslanici, ste svedoci u sali da gospodin Sertić aktivno učestvuje u raspravi. Odgovara na sva pitanja koja postave oni koji obrazlažu amandmane, tako da ne vidim šta je tu nejasno. Izvolite gospodine Đurišiću. Sada ću ukazati na član 273. – uz Predlog zakona ili drugog opšteg akta ili drugi materijal koji podnosi Narodnoj skupštini, Vlada obaveštava Narodnu skupštinu o svojim predstavnicima i poverenicima za sednice Narodne skupštine i njenih odbora. Znači, ja ću još jednom da pročitam šta piše na Predlogu zakona – za predstavnika Vlade u Narodnoj skupštini određen je dr Dušan Vujović, ministar finansija, za poverenike Nenad Mijailović, itd, itd. Nigde nema imena gospodina Sertića.

Izričem vam opomenu.

Gospodine Đurišiću, reč je dobila gospođa Čomić, budite parlamentarni. Molim vas da date pauzu i da razmislite o opomenama i da saslušate sugestiju koja je poslovnička. Razumemo da je umor, i uvek mogu da se povuku opomene, dajte pauzu, a ja ću odustati od moja dva minuta.

Ja vas još jednom molim da pre obrazlaganja amandmana date pauzu, umorni smo svi i da na osnovu jednog sasvim poslovnički obrazloženog predloga ne pravimo uzalud incidente jer su nam nepotrebni. Hoćete poslanice, obavešteni su svi. I ovlašćeni su, navedena su imena šest ministara i da je poslanik hteo malo strpljenja, lepo je rekao kolega, biće vam dostavljeno još jednom da lično on izvrši uvid. Ali on nema ovoliko opomena, on je juče dobio opomenu od mene, prema tome on nema više prava da govori na ovoj sednici. Ako ćete da sedite-sedite, ako ne tražiću da izađete napolje, ja Poslovnik znam bolje nego vi.

Nema potrebe. Većina ljudi je pristojnih, hoće da rade, ne može jedan čovek da maltretira parlament. Molim poslanika da napusti salu i da nas pusti da radimo, to je isto u skladu sa Poslovnikom.